Čisto da bude zabeleženo u zapisniku, odustao sam na vašu molbu. Pošto je iscrpljena lista govornika, pitam da li još neko od ovlašćenih predstavnika, koji nije iskoristio to pravo, želi reč? (Ne.) Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluka. Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda – PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU SASTAVA STALNIH DELEGACIJA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE U MEĐUNARODNIM PARLAMENTARNIM INSTITUCIJAMA Primili ste Predlog odluke koju je podneo predsednik Narodne skupštine dr Nebojša Stefanović. Pre otvaranja pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova,a kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe. Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke. Da li predlagač, narodni poslanik dr Nebojša Stefanović, predsednik Narodne skupštine želi reč? (Ne.) Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.) Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.) Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke. Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke. Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam povodom pretresa u pojedinostima po 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o legalizaciji objekata, pored predstavnika predlagača mr Velimira Ilića, ministra građevinarstva i urbanizma, pozvao da sednici prisustvuje i Aleksandar Damjanović, pomoćnik ministra građevinarstva i urbanizma. Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Zoltan Pek, Balint Pastor, Laslo Varga, Arpad Fremond, Olgica Batić, Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidiđ, Milovan Marković, Nebojša Zelenović, Judita Popović, Radmila Gerov, Kenan Hajdarević, Bojan Đurić, Nataša Mićić, Aleksandar Senić, Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Srđan Milivojević, Ivan Jovanović, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić, Jovana Joksimović, Branka Karavidić, Donka Banović, Milica Vojić Marković, Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić, Bojana Božanić, Dušica Morčev, Gorica Gajić, Saša Dujović, Suzana Spasojević, Dejan Radenković, Neđo Jovanović, Suzana Grubješić, Slobodan Jeremić, Slobodan Veličković, Ljubica Milošević, Srđan Šajn, Katarina Rakić, Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik, Dragan Andrić i Jelena Travar Miljević. Primili ste Izveštaj Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Narodni poslanik Neđo Jovanović je 2. oktobra 2013. godine, pisanim putem, povukao amandman na član 24. stav 3. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. To je 24. tačka dnevnog reda - PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE Primili ste Predlog odluke koju je podnela poslanička grupa Ujedinjeni regioni Srbije. Pre otvaranja pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova,a kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe. Saglasno članu 192. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres o Predlogu odluke. Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Suzana Grubješić, zamenik predsednika poslaničke grupe želi reč? (Ne.) Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč? (Ne.) Pošto na listama poslaničkih grupa nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? (Ne.) Zaključujem jedinstveni pretres o Predlogu odluke. Pošto smo obavili jedinstveni pretres, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu odluke.

Narodni poslanik Olgica Batić podnela je amandman na naziv Predloga zakona. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Zahvaljujem, predsedavajući. Što se tiče amandmana koje je Vlada odbila, u obrazloženju tog istog amandmana navodi se da se amandman ne prihvata s obzirom da su termini – nelegalna radnja, pretpostavljam da je u pitanju greška u pisanju, nije „nelegalna radnja“ nego: „nelegalna gradnja“ i legalizacija objekata, termini koji su opšteprihvaćeni, opštepoznati i prihvaćeni u Srbiji, itd, da ne čitam celo obrazloženje, pa je dalje zanimljiva rečenica: „Naziv zakona koji je predložen prepoznatljiv je za građane, imajući u vidu da u pravnom prometu već postoji zakon sličnog naziva koji rešava problem upisa i evidentiranja prava svojine na nelegalnim objektima“ Vidite, ovde se već priznaje da postoji zakon sličnog naziva i da to zapravo doprinosi gomilanju pravnih problema koji postoje u našoj zemlji, pa bi, navodno, time u praksi moglo da dođe do zabune oko primene ova dva zakona. Inače, tekst zakona jasno upućuje da se radi o posebnom zakonu. Delom se mogu opravdati iz kojih razloga je Vlada odbila ovaj amandman koji sam podnela na sam tekst naziva zakona, kao, zato što je termin „legalizacija“ nešto što se kod nas uobičajilo ili se ustalilo pa mi volimo da koristimo te opšteprihvaćene termine kroz dugo godina – jako interesantno i zanimljivo. Ali, ono što je suština, zapravo, stvari zbog kojih sam podnela amandman i to isključivo na tekst naziva ovoga predloga zakona, vrlo je jasan. Naime, ukoliko pogledamo zemlje u svom neposrednom okruženju, znači, ukoliko se temeljno bavimo ovom materijom pa uradimo kojim slučajem i uporedno-pravnu analizu, na primer, bivših članica SFRJ, onda vidimo da oni nose nešto drugačije nazive, što znači da se terminološki razlikuju od Predloga zakona o legalizaciji objekata.

U Hrvatskoj zakon koji uređuje istu ovu materiju, a ko je čitao zakon i vršio uporedno-pravnu analizu, taj se zakon zove Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. Tu nije ništa sporno nomo-tehnički, da sad ne objašnjavam šta je nomo-tehnika, to je jedna delikatna nauka, zakonski naziv je jako ispravan. S druge strane, imamo neke zakone i u drugim zemljama. Recimo, zakon u Crnoj Gori. Interesantno je da se ova materija zakonom u Crnoj Gori reguliše Zakonom o legalizaciji neformalnih objekata. Dakle, uvek morate navesti šta legalizujete, koje objekte legalizujete – neformalne, formalne, postojeće, nepostojeće, bespravne, nepravne ili koje god već. Iz tih razloga, smatram da je sam naziv ovog predloga zakona u suprotnosti sa već navedenim nomo-tehničkim pravilima, a posebno zato što, kao što smo već di-skutovali kada smo ovde raspravljali u načelu, jeste da njegov prvi član zapravo definiše sam predmet naziva zakona a sam tekst naziva zakona je u suprotnosti sa prvim članom ovog predloga zakona koji definiše predmet tog istog predloga zakona. Naravno da niko ne može da ozakoni, odnosno ne može da legalizuje nešto što je u samom početku bilo nezakonito ili, ne daj bože, da legalizuje nešto što je nepostojeće. Podsetiću vas, a u raspravi sam to u načelu takođe istakla, da, bez obzira da li građevinski objekat ima ili nema građevinsku dozvolu, da li taj isti objekat ima ili nema upotrebnu dozvolu, jednostavno treba da se uvaži jedna činjenica, a to je da pojam legalizacije izgrađenih objekata, bez obzira o kojoj kategoriji, o kom tipu objekata, jednostavno tako nešto u pravnoj regulativi EU ne postoji i mislim da sam to više puta ponovila. To ste trebali da imate na umu i onda mislim da bi izjava o usklađenosti mnogo drugačije izgledala, jer se i tamo negiraju neke stvari i tamo se ne navode neke stvari koje su trebalo biti navedene. Ona jasno definiše pojam neformalnih naselja, a šta još definiše ta Bečka deklaracija vrlo decidno sam navodila u raspravi u načelu, tako da samo iz tih razloga mislim da iz nomotehničkih pravila, iz standarda EU i sve ono što je regulisano zapravo propisima EU, koji nisu uzeti u obzir prilikom izrade izjave o usklađenosti sa propisima EU, mislim da je i sam naziv teksta zakona morao nositi drugačiji naziv. Sem toga, ako i nije morao nositi drugačiji naziv, onda se bar trebalo ići u pravcu njegovog preciziranja, pa se navesti. Ne treba biti Predlog zakona o legalizaciji objekata, nego i navesti koji se to zapravo objekti ovakvim jednom predlogom zakona legalizuju. Hvala. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Mislim da je ovaj amandman i svaki sledeći koji sam podnela zapravo posledica onih prethodnih koje sam podnela i time su, naravno, uslovljeni. Mislim da smo u raspravi mogli da čujemo i neke primedbe, a sada više ne znam iz koje poslaničke grupe su dolazile, ali definitivno su bile tačne, a to je da ovakav predlog zakona trebao je biti povučen iz procedure i trebalo se pristupiti izradi nekog novog predlog zakona, o kome bi mi danas raspravljali. U ovom amandmanu, koji se opet odbija kao i svaki, 35 amandmana sam podnela, Vlada opet daje neko svoje obrazloženje i moram izraziti zahvalnost što se Vlada potrudila da na svaki amandman koji mi je odbila bar da neko obrazloženje i ovog puta detaljnije. Zato zahvaljujem Vladi Republike Srbije što mi je izašla ovako u susret. Interesantno je da se i nekim drugim poslaničkim grupama kada im odbija amandman poziva da im se ne prihvata iz razloga što je moj odbijen. Da se vratim amandmanu koji sam podnela na ovaj član 1. Naime, predlagač je i u raspravi u načelu, a to možemo videti iz obrazloženja samog Predloga zakona, naveo da je ustavno-pravni osnov za donošenje Predloga zakona o legalizaciji zadržan u odredbama Ustava Republike Srbije i to ništa nije sporno u članu 97. tačkama 7), 12) i 17, a kojim je utvrđeno da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje određene odnose u organizaciji i u korišćenju prostora, svojinske i obligacione odnose itd, ali pošto ni svojina ni obligacioni odnosi nisu predmet Zakona o legalizaciji, ovde ću se zadržati. Takođe se moram nadovezati na onu činjenicu, u stvari na sve ono već izrečeno što sam rekla i povodom amandmana koji nije prihvaćen, na sam naziv teksta zakona, a to je naravno izjava usklađenosti koja je potpuno netačna. Netačna je iz razloga zato što se u toj izjavi o usklađenosti sa propisima EU decidno navodi da ne postoje odredbe primarnih izvora prava EU, koje se odnose na ovaj Predlog zakona, da ne postoje odredbe sekundarnih izvora EU koje se odnose na ovaj Predlog zakona - netačno. Nisu uzeti u obzir ostali izvori prava EU, takođe netačno. Ne postoje odgovarajući propisi EU sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost i to je takođe netačno. Dakle, čini mi se da se ovde upravo svesno insistira na činjenici i na tome da se zakon odnosi na legalizaciju nečega što je prethodno nekim zakonom i podzakonskim aktom bilo zabranjeno, i zapravo time dolazimo do situacije koja je izvan materije, kojom uopšte ovakav Predlog zakona treba da se bavi, kojom ovakav Predlog zakona treba da je uređuje. Naravno, postoji termin - neformalna naselja, postoji pomenuta Bečka deklaracija iz 2004. godine, koja je upravo doneta da bi zemlje članice mogle da izvrše usklađivanje bar u vidu sekundarnog izvora prava sa nacionalnim pravnim sistemom, i tako nešto trebalo je da bude uzeto u obzir. Taj termin u EU uveden je iz razloga da bi se postigla konačna, neka zajednička saglasnost o akcijama kojima će biti pre svega regulisana i unapređena neformalna naselja i to na jedan potpuno održiv način i da se spreči buduća bespravna gradnja, zapravo da se spreči izgradnja budućih bespravnih naselja. Naravno ta ista Bečka deklaracija na koju se pozivam, sticajem okolnosti izvor prava EU koju predlagač nije koristio, iz kojih razloga zaista ne znam, ali neformalna naselja jesu upravo ona naselja koja iz određenih razloga i iz različitih razloga zapravo ne ostvaruju i ne doprinose da se dostignu oni zahtevi za legalno priznanje, a koja su izgrađena bez poštovanja formalnih postupaka legalnog vlasništva, prenosa vlasništva kao i građevinsko urbanističkih planskih obaveza. Ovakva praksa postoji u mnogim zemljama, ometajući njihov ekonomski razvoj. Neke od tih zemalja su imale u vidu ove deklaraciju pa su pošle od nje kada su pristupali rešavanju ovog problema.

Nedostatak prostora je rangiran kao jedan od sedam najvećih problema današnjice, on se deklariše ne samo nešto što se nalazi iznad zemljine površine, nego ispod zemljine površine. Neformalna gradnja u jednom dugoročnom smislu trajno menja i na kraju krajeva, trajno uništava i direktno smanjuje potencijale, kako sadašnje tako i buduće razvojne potencijale ili mogućnosti. Činjenica je da se ignoriše Bečka deklaracija iz 2004. godine, to vidimo iz ovakvog predloga zakona. Da se pokušalo bar donekle pročitati i uskladiti sa onim što tamo piše, onda bi ovaj Predlog zakona o legalizaciji bio znatno drugačiji.

Zapravo sa nečim što je zakonito sa nečim što je nepostojeće?

Ne znam da li se na odredbe ovog zakona te iste odredbe o konvalidaciju mogu primeniti.

Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović i Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Milovan Marković i Nebojša Zelenović. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu, telekomunikacije nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu, telekomunikacije nisu prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Zahvaljujem potpredsedniče. Poštovani ministre, pre tri nedelje kada ste obrazlagali Predlog zakona o legalizaciji, mi iz LDP smatrali smo da Vlada treba da povuče ovaj predlog iz skupštinske procedure. Dokaz da smo bili u pravu je činjenica da je na ovaj Predlog zakona predloženo 170 amandmana, a zakon ima samo 40 članova. Dakle, četiri i po puta imate više amandmana na predloženi zakona, nego što zakon ima članova. Zato vas danas ponovo pozivam da povučete zakon iz skupštinske procedure, jer ovakvim predlogom zakona sigurno nećete rešiti problem objekata za koje ne postoji građevinska ili upotrebna dozvola. Vi ovim zakonom praktično predlažete da se uradi legalizacija samo za one objekte za koje je podnet zahtev do marta 2010. godine. Gospodine ministre, govorili ste u načelnoj raspravi, prošlo je tri nedelje pa se možda neki ne sećaju, da ste vodili računa o stavovima Ustavnog suda. Ali ti stavovi nisu predstavljali smetnju predlagaču da na jedan ozbiljan, stručan, potpun način definiše probleme vezane za sve nelegalne objekte. Ovakvim Predlogom zakona praktično haos koji postoji u urbanističkom i građevinskom smislu prebacujete i u ovaj Predlog zakona. Ovaj amandman na član 1. Vlada nije usvojila sa obrazloženjem da je predloženi član dovoljno jasan i obuhvata uslove, postupak i način legalizacije objekta. Gospodine ministre, da ste pažljivo pročitali amandman LDP mislim da biste ga prihvatili, jer ovakvo obrazloženje Vlade nije dovoljno dobro da odbijete amandman LDP. Pre svega, predloženi član 1. zakona je neprecizan, jer zakonom predviđate da je legalizacija moguća samo za one objekte za koje je već podnet zahtev do marta 2010. godine. Taj član 1. vam je neprecizan i u smislu člana 4. predloženog zakona. Članom 4. predviđate da se pod legalizacijom podrazumeva naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno deo objekta koji je izgrađen, rekonstruisan ili dograđen bez građevinske dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole. Ako je to tako onda u članu 1. uopšte nije potrebno pominjati upotrebnu dozvolu, jer pojam legalizacije podrazumeva izdavanje i građevinske i upotrebne dozvole.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije nisu prihvatili amandman.

Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, raspravljamo o amandmanima na zakon o legalizaciji. Svi smo već zaboravili kada smo raspravljali o zakonu u načelu. U međuvremenu su zakazane dve ili tri sednice Skupštine. Prekinut je kontinuitet ovog rada, ali da pokušamo da se vratimo na temu. Sa ovim amandmanom smo predložili da nemaju potrebe da legalizuju objekte i oni vlasnici objekata koji nisu u vreme izgradnje obavezu pribavljanja građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, na sve one objekte koji su građani u neko vreme kada nije postojala obaveza izdavanja građevinske dozvole da bi se otpočela gradnja. Smatramo da bi se na ovaj način precizirao krug lica koji nemaju obavezu da podnesu zahtev za legalizaciju. Možda se to podrazumeva. Međutim, nema tog propisa koji to na taj način decidno kaže i zbog toga smo smatrali da bi bilo dobro da ta lica na neki način rasteretimo razmišljanja da će oni nekada morati da uđe u neki krug legalizacije kada jednog dana Vladi ponestane sredstava, kada rupa u budžetu bude još veća, jer u ovoj državi u kojoj pravo nije sasvim uvek izvesno, odnosno u kojoj se čak i Ustav ponekad ne poštuje, ne bi bilo loše da izvesnost građana bude što veća. Smatram da se ovde radi o velikom broju subjekata, fizičkih lica koja imaju takve objekte i da bilo dobro da se ovo precizira. Ne znam zbog čega ministar ne bi ovo prihvatio. Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radmila Gerov, Nataša Mićić i Kenan Hajdarević. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije nisu prihvatili amandman.

Njime se definiše da se ovaj zakon ne odnosi objekte koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju u skladu sa propisima koji su važili u vreme izgradnje, ali kojima nije bila propisana obaveza pribavljanja građevinske dozvole odnosno odobrenja za izgradnju. Ako je neki objekat, gospodine ministre, izgrađen u skladu sa propisima koji su važili u to vreme, takav objekat nije sigurno predmet legalizacije i taj član 2, takvo definisanje je besmisleno i nepotrebno. Vi ste ga stavili tu zato što članom 4. niste adekvatno i kvalitetno napisali šta se pod ovim zakonom podrazumeva i koji objekti podležu legalizaciji. U tom smislu LDP je članom 2. predloženog amandmana definisao na koje objekte se ovaj zakon primenjuje. Pošto se po vama ovaj zakon primenjuje, a tako i piše, samo na ono na šta su podneti zahtevi, sigurno je da niko nije podneo zahtevod ovih ljudi koji su gradili u vreme kada nije bila potrebna građevinska dozvola. Zašto bi se oni javili za legalizaciju do marta 2010. godine? Problem je u tome što je grupa koja je pisala mesecima, osam meseci ovaj naknadni predlog zakona, nije dobro definisala šta je legalizacija objekata u članu 4. Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 3. amandman je podnela narodna poslanica Olgica Batić. Što se tiče amandman na član 3. koji sam podnela složiću se sa delom obrazloženja koje glasi – amandman se ne prihvata s obzirom da su ovim članom precizno propisuju i navode objekti. Za deo za koji se ne može naknadno izdati građevinska i upotrebna dozvola, a kojim se postiže zaštita javnog interesa i susedskih prava, apsolutno se ne mogu složiti zato što je tako nešto netačno i već sam navodili i pozivala se na neke od propisa EU. Sada ću pokušati to da i malo detaljnije obrazložim. Ako predlagač u stavu 1. tački 1. navodi da za objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane i dograđene bez građevinske dozvole, odnosno bez upotrebne, ne može se naknadno izdati gr5ađevinska dozvola ako je objekat izgrađen, odnosno rekonstruisan na zemljištu nepovoljnom za građenje, klizištu, močvarnom tlu i slično, pa čini mi se da je to kao ona Sokratova – znam da ništa ne znam. Zašto? Zato što prvo oni koji su radili na ovakvom jednom Predlogu zakona, a kasnije koji su davali obrazloženje na amandmane koji se odbijaju, trebali su da imaju na umu neke pozitivne pravne propise koji postoje u RS. Tako recimo da su tako nešto pogledali i da su tako nešto našli onda bi videli da Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima, koji je objavljen u „Službenom glasniku“ 2011. godine, na pravnoj snazi je još uvek, ni u jednoj svojoj odredbi ne pominje zemljište nepovoljno za gradnju. Čak naprotiv, taj isti Zakon o rudarstvu7 i geološkim istraživanjima u svom članu 21. definiše – primenjena geološka istraživanja, kao i istraživanja koja se vrše za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja i izgradnje građevinskih i drugih objekata u cilju upoznavanja geološke gradnje, terena itd. Ovi navodi o zemljištu nepovoljnim za građenje otvaraju put svim koruptivnim delatnostima koja u našem društvu cvetaju, pošto je ono jako plodno tlo za tako nešto i umesto da predlagač predvidi i da stane na put takvim mogućim zloupotrebama ovim članom i neprihvatanjem ovakvog amandmana, njegovim brisanjem ovog člana koji je potpuno besmislen i koji nema veze apsolutno nikakve sa propisima EU, ali i sa nekim drugim pozitivnim propisima RS, koji su se trebali prvo pročitati i imati na umu kada se pisao ovakav predlog zakona, jednostavno dovodi do toga da se svim tim mogućim zloupotrebama ovim otvaraju vrata i to je jedan širok put. Sve se to prepušta jednoj subjektivnoj oceni organa da odlučuje o stvar za koju prvo nije nadležan, a drugo odlučuje o stvari za koju nije ni stručan. Naravno, ni odredbe tačke 2. istog stava i člana nisu ništa bolje definisane. Predlagač tvrdi da se za objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane ili dograđene bez građevinske dozvole ne može naknadno izdati građevinska dozvola ako je objekat izgrađen odnosno rekonstruisan od materijala koji ne obezbeđuju trajnost i sigurnost objekata. Tako da mi ne znamo. Neki od nas možda i znaju. Zakon o planiranju i izgradnji, morali ste imati na umu i taj zakon kada ste pisali ovakav predlog zakona, u svom članu 6. određuje da građevinski i drugi proizvodi koji se koriste prilikom građenja objekta ili izvođenja radova moraju ispunjavati zahteve propisane ovim zakonom i posebnim propisima. Naravno, nedostatak odredbi iz ovog člana Zakona o planiranju i izgradnji, a za koji već sad znamo da će se ubrzo naći u skupštinskoj proceduri, pa ćemo biti u mogućnosti da i o njemu raspravljamo, odnosi se na to da domaći propisi koji bi građevinske propise usaglasili sa zahtevima evropskih standarda još uvek nisu dovoljni. Tako Rezolucijom Evropskog saveta je utvrđena potreba za definisanjem bitnih zahteva u pogledu bezbednosti i drugih aspekata koji su od značaja za opšte dobro, a da se pri tom ne snize postojeći i opravdani nivoi zaštite predviđeni postojećom regulativom. Nisam sigurna da se ovakvim predlogom zakona upravo ti postojeći standardi nisu snizili. E, sad, Evropska Unija, da kažem dalje, koja ima brojne propise iz ove materije i zato insistiram na tome da je izjava usklađenosti potpuno netačna, osnovnim dokumentima novog pristupa u tehničkoj harmonizaciji, upravo u oblasti građevinarstva, vidim da ministra to uopšte ne zanima, ali nema veze, uređuje načela koja su doneta upravo u području tehničkih propisa i koja je objavila u sledećim dokumentima. Znači, opet izjava o usklađenosti nema nikakve veze i potpuno je netačna. Rezolucija Saveta Evrope o novom pristupu tehničkoj harmonizaciji standarda Rezolucije Saveta Evrope, ministre Iliću, o globalnom pristupu utvrđivanja usaglašenosti i rešenja o modulima za različite faze, postupke za utvrđivanje usaglašenosti i o pravilima za označavanje i upotrebu znaka SE za usaglašenost, koji su namenjeni primeni u direktivama i tehničkoj harmonizaciji. Za početak, mislim da je bilo dovoljno da pogledate ovakve rezolucije i to bi bila početna tačka od koje ste mogli da krenete da napišete predlog zakona. Ovde govorim o nekim propisima EU koji se nisu uzimali u obzir. Vidim da ministar nije zainteresovan da me sasluša, a mogao bi da nauči koji su to propisi EU, upravo u materiji koja se reguliše ovakvim predlogom zakona, ali pošto sam podnosilac brojnih amandmana, o tome nešto kasnije. Hvala. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom. Reč ima Bojana Božanić. Molim vas da mi ovo vreme odbijete od vremena ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe. Poštovani ministre, poštovani koleginice i kolege narodni poslanici, DSS podnela je amandman na član 3. gde smo predložili da se izbriše tačka 3. u stavu 1. koja kaže da objekat izgrađen na površinama javne namene itd. ne može biti predmet legalizacije, dakle, ne može se legalizovati. Mislim da možda zakonopisac ovde nije dovoljno dobro razmotrio sve mogućnosti za legalizaciju objekata. Samo sam htela da podsetim u nekoliko rečenica zbog čega ovo ne bi trebalo da stoji, odnosno da vidimo koji je to koncept u principu čitave ove legalizacije, koja je ideja zakonopisca i ovog predlagača zakona o samoj legalizaciji. Dakle, površine javne namene, kao što svi znamo, se definišu planskim dokumentom, a isto tako mnoge opštine do donošenja ovog zakona iz 2009. godine nisu imale planske dokumente već je upravo tim zakonom doneta obaveza za sve lokalne samouprave da urade prostorne planove i da urade planove generalne regulacije za njihove administrativne centre, tako da tek tada, u mnogim opštinama, mogu slobodno da kažem u većini opština u Srbiji, su doneti planski dokumenti, odnosno počeli da se izrađuju, tako da postoji velika verovatnoća da u velikom broju opština, upravo površine javne namene su određene tek nakon izgradnje samih objekata, jer znamo da su ovde mogli da se prijave samo oni koji su bespravno gradili do 11. septembra 2009. godine. Tako da, mislim da to niste uzeli u obzir i mislim da je ovo vrlo važna stvar koja je trebala da se razmotri, pogotovo što u obrazloženju odbijanja amandmana kažete da je to tako sadržano i u prethodnim važećim zakonima kojima je uređivana ova oblast.

Objekti su mogli biti legalizovani upravo na ovim površinama javne namene uz saglasnost pravnog lica. Vi u ovom članu tako nešto i predviđate, ali samo ukoliko je taj objekat u funkciji javne namene. Na osnovu ovoga mislim da bi trebalo možda predlagač zakona malo da razmisli – šta je smisao legalizacije. Nisam ranije imala priliku da o ovome govorim, ali imam određene sumnje kako će ta legalizacija da se završi, odnosno šta je zaista cilj. Da li je cilj da mi legalizujemo ove objekte ili je cilj da ih ne legalizujemo. Znamo za koliko objekata, negde ispod 700.000, imamo podnete zahteve za legalizaciju, a još toliko ili nešto manje, nešto preko 600.000 objekata, kao što ste vi rekli u raspravi i ranije kada smo govorili o drugim zakonima iz oblasti urbanizma i građevinarstva, da imamo još tih objekata za koje nije podnet zahtev za legalizaciju. Prosto se pitam – šta mislite da radimo sa tim objektima? Čini mi se da u nekim od vaših izjava za štampu sam videla da neke stvari koje pominjete ovde u zakonu, prosto ne uzimate u obzir kada dajete izjave za štampu, poput izjave koja kaže – građani upisom objekata u katastar obezbeđuju da naplate eventualnu odštetu, ukoliko se ti objekti nađu na trasi nekog infrastrukturnog objekta. Dakle, upisom prava svojine nad objektima koji su bespravno izgrađeni na trasi nekog infrastrukturnog projekta, dakle, na određenim površinama koje su za javnu namenu, mogu građani da upišu svoju svojinu i da naplate odštetu, ali ne mogu da legalizuju te objekte. Volela bih da mi se to malo razjasni. Hvala. Da li još neko želi reč? Ne. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Kenan Hajdarević i Bojan Đurić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Izvolite. Hvala vam gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, konkretno, radi se ovde o zaštiti susedskog prava, bar tako stoji u obrazloženju zašto je odbijen amandman poslanika LDP. Dakle, vi ste se odlučili da nikako ne izdate građevinsku dozvolu, ukoliko je objekat izgrađen na nedovoljnoj udaljenosti od susedne nekretnine. Time vi zaboravljate činjenicu da se gradnja objekta ne može završiti za jedan dan, kao ni rekonstrukcija, a vlasnik susedne nekretnine, u tom vremenskom periodu u kom se neka nekretnina gradila, rekonstruisala, imao je svu moguću pravnu zaštitu da reaguje. Mogao je da se obrati sudu, mogao je da se obrati građevinskoj inspekciji, mogao je milion stvari da uradi da spreči nastajanje jednog objekta koji je građen na nedovoljnoj udaljenosti od njegove nekretnine. Međutim, vi to sve zaboravljate i odlučujete se na ovako drakonski pristup, što se tiče nelegalnog graditelja. Slažem se sa vama da tu ima nekih elemenata nelegalnosti, protivpravnosti, međutim to još ne opravdava rešenje kojem ste vi pribegli, a pritom zaista ponovo moram da vam postavim pitanje – da li vi imate kapaciteta da i ovakve objekte porušite, pored svih ostalih nelegalno izgrađenih objekata, i ove objekte koji su izgrađeni na nedovoljnoj udaljenosti od susedove nekretnine. Ovo je pravni nonsens, blago rečeno. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Senić, Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić, Jovana Joksimović i Branka Karavidić. Da li neko želi reč? Demokratska stranka je od strane više predlagača dala amandman na član 3. tačka 5. sa namerom da se ovaj deo izbriše zbog toga što, kako je primetilo više narodnih poslanika, nesprovodivo je u praksi. Dakle, smatramo da uzimanje u obzir, prilikom određivanja kriterijuma udaljenosti objekata će dovesti, inače u haotičnom pravnom i geodetskom okruženju koje postoji u Srbiji, do dalje komplikacije celog ovog procesa. Smatramo da sa sadašnjim resursima, ministarstvom i onim čime oni raspolažu realno, sa brojem geodeta i ljudi koji mogu stvari na terenu da rade sa brojem nerešenih predmeta na nivou opština, sa potpunim haosom koji vlada u ovom domenu nažalost u Srbiji, da je potpuno nemoguće i da će dovesti do daljih komplikacija utvrđivanje kriterijuma o udaljenosti, kao jednog od kriterijuma za rušenje bespravno izgrađenih objekata. Imamo već sada dovoljno drugih stvari koje otežavaju ovaj proces. Ubacivanje ovog kriterijuma, poštovani građani, znači da će neko moći arbitrerno, pošto nema nikakve ni teorijske šanse da sprovedu nijedan promil svega ovoga na teritoriji Republike Srbije, dovesti do daljih ogromnih komplikacija. Mi nemamo iluzija da će Ministarstvo koje vodi ministar Ilić i oko ovoga potpuno ignorisati predloge DS, ali vidimo i drugih opozicionih stranaka, zato što smatraju da su stvari koje su stavili na papir u domenu predloga ovog zakona za njih upravo to – samo jedna iluzija koja je u papirnom obliku. Oni ne žele i ne vide potpuni građevinski haos koji postoji danas u Republici Srbiji. Oni ne žele i ne vide istinu koju neće da kažu građanima Srbije. Oni ne mogu da donose ovakve zakone kada prepodne govore da je legalizacija nesprovodiva i da je treba u suštini izbegavati, a sa druge strane uvode ovakav kriterijum koji se tiče udaljenosti objekata. U celoj Srbiji je ogroman broj ovakvih objekata i mi smatramo da će uvođenje ovakvog pravila, ovakvog kriterijuma i inače zakočen proces, koji nikako i pored sve volje i loših referenci na račun ministra Dulića ne može da dostigne ni tih famoznih 10% godišnje legalizovanih objekata, pa onda ministar Ilić smatra – prosto, ljudi, nemojte legalizovati jer to je besmisleno, a rušiti nećemo jer se to građanima ne sviđa, nego se vi lepo registrujte u katastru, da bi imali od koga da naplatimo porez. To je ono što građani treba da znaju i to je ceo smisao svega ovoga što ovde rade. Uvođenje ovih stvari samo pokazuje da će vlast Republike Srbije pokušati da selektivno određuje kome lepo mogu da sruše kuću, ako je ta kuća izgrađena na nekoj bližoj distanci u odnosu na ono što se, recimo, radi tri ulice dalje. Kako će oni to moći u praksi da sprovedu, mislim da to ne zna ni ministar. Mislim da to niko po opštinama nema pojma i mislim, što je najgore, da građani u suštini sad mogu samo da gledaju nebo i da očekuju da li će neko njih da potkači ili ne. Smatramo da je ova tačka 5. štetna i zbog toga tražimo da se izbriše. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandman, sa ispravkom, podnela je narodna poslanica Milica Vojić Marković. Izvolite. Poštovani ministre, u članu 3, koji govori o mogućnostima, odnosno nemogućnostima da se određeni objekti legalizuju, mi smo predložili u tački 5. da izbrišemo reči: „prema uslovima propisanim planskim dokumentom“ Ne znam koliko ste se udubili kada ste radili predlog, konkretno za ovaj član 3, ali vrlo je važno da shvatite kakva je situacija na terenu, odnosno kakva je situacija u urbanističkim službama. Planski dokumenti uglavnom daju restriktivnije mere u odnosu na ovaj pravilnik o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju, izgradnju itd. Takođe, Pravilnik ne definiše namenu, kako vi ovde govorite u ovoj tački 5. Tako da, npr. postoji mogućnost da je na datoj površini neko izgradio objekat stambene namene u odnosu na poslovnu, kako je predviđeno planskim dokumentom, pa da umesto šest spratova odjednom pomisli da bi najbolje bilo da izgradi sedam spratova i u odnosu na odobrenje za izgradnju koje ima on malo više prekorači neke kvadrate i sad taj objekat neće moći da se legalizuje. Ponovo postavljam pitanje – šta je smisao legalizacije? Da legalizujemo ili da ne legalizujemo? Ako ne legalizujemo, hoćemo li da ih rušimo? Samo moramo da znamo, mi kao narodni poslanici, predstavnici naroda, da prenesemo to svojim građanima u svojim opštinama, regionima i gradovima, šta je smisao čitavog zakona. Do sada sam shvatila, razgovarajući sa kolegama iz nekoliko opština iz urbanističkih službi, da ako postoji plan generalne regulacije, onda se ne koriste pravila iz pravilnika. Kao što sigurno znate, jer ste sigurno više puta podnosili različite zahteve za izgradnju itd, vi ili neko od vaših iz porodice, nemoguće je da se desi, ukoliko nije precizirana tačno odredba ili član zakona, da ne dođe do nekakvih pogrešnih tumačenja i slično. Zato je vrlo važno tim službenicima tačno reći šta je smisao određenog člana zakona.

Ti službenici rade već 30, 40 do 50 godina onako kako oni hoće, kako misle da je potrebno i niko to ne može da promeni. Iz tog razloga je neophodno da članovi zakona budu vrlo precizni.

Dakle, tako ne može da se kaže. Svi oni koji idu u urbanističku službu, grade nešto, podnose zahteve, znaju da je to nemoguće. Prosto, mora se službenicima, odnosno tim zavodima za urbanizam, direkcijama ili odsecima za urbanizam i prostorno planiranje jasno reći šta će koristiti u slučaju legalizacije. Takođe, prosto moram da vam kažem da je neophodno, ako želimo da legalizujemo, onda moramo da u nekom delu i malo popustimo. Razumem da je ovo iznuđeno rešenje i da postoje odredbe, odnosno članovi prethodnog Zakona o planiranju i izgradnji koji moraju da se ispoštuju zato što je Ustavni sud rekao da građane stavljamo u neravnopravan položaj, ali svakako građane stavljamo u neravnopravan položaj jer ako ostane ova tačka 5. legalizujemo neštošto mora da se uklopi u plansku dokumentaciju. Ako se uklapa u plansku dokumentaciju, mi onda treba da ih vratimo u redovnu proceduru za izdavanje građevinske dozvole. Dakle, i na taj način stavljamo u neravnopravan položaj naše građane. Objekti koji imaju građevinsku dozvolu, a koji su npr. prekoračili nekoliko kvadrata za kotlarnicu, za stepenice, za lođu itd, i to učinili posle marta 2010. godine ili septembra 2009. godine, sada ne mogu da legalizuju te objekte. Mislim da moramo malo šire da razmišljamo i prvo da znamo šta je cilj – da legalizujemo ili da ne legalizujemo? Naši građani moraju da znaju na čemu smo, da li će Ministarstvo odrediti jasnije pravce u rušenju tih objekata kojih ima preko 600.000 do prošle godine, a sada verovatno još i više. Da vam kažem da samo u ovom članu 3, kao što su neke od kolega govorile, ima previše restrikcija za legalizaciju i bojim se da ćemo mi gotovo većinu od ovih zahteva koji su preostali i objekata koji nisu bili legalizovani, prosto građani moraju da znaju da verovatno neće moći da se legalizuju na osnovu ovakvog zakona. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Saša Dujović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Milovan Marković i Nebojša Zelenović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandman, sa ispravkama, zajedno su podneli narodni poslanici Milica Radović, Miroslav Petković, Milan Lapčević, Aleksandar Pejčić i Bojana Božanić. Reč ima narodna poslanica Milica Radović. Izvolite. Hvala, gospođo predsedavajuća. Član na koji smo mi amandmanom reagovali utvrđuje objekte za koje nije moguće da se izvrši legalizacija, odnosno za koje nije moguće naknadno da se izda građevinska dozvola, ali u stavu 2. tog člana predlagač zakona odstupa od ovog pravila i predviđa da će organi nadležni za legalizaciju vlasniku nelegalnog objekta izdati građevinsku dozvolu ukoliko on podnese saglasnost jednog vlasnika susednog objekta. Ovde se govori o vlasniku susednog objekta. Postavljam pitanje – da li je opravdano da mi danas govorimo o jednoj jedinoj saglasnosti ukoliko, recimo, taj objekat okružuje pet drugih objekata, a pri tome se nigde ne govori o tome da li su ti vlasnici legalni ili su ti vlasnici nelegalni? Ovako kako stoji u Predlogu zakona ova odredba predstavlja neverovatan osnov za zloupotrebu prava, prvo to, a drugo zbog toga što samom vlasniku nelegalnog objekta predstavlja i daje osnov da vrlo lako preskoči ovaj uslov koji je predviđen i da dođe do legalizacije. Mislimo da je amandman koji smo mi podneli više nego pravičan i da je neophodno bilo da ga prihvatite. Zbog čega? Zato što on kaže da je u toj situaciji, da bi neko dobio naknadno građevinsku dozvolu, odnosno da bi njegov objekat bio legalizovan, potrebno da dobije saglasnost svih legalnih vlasnika susednog objekta. Ovo što ste, gospodine ministre, napisali, ili vaša služba, u obrazloženju zbog čega odbijate ovaj amandman prosto ne stoji. Vi kažete da se podrazumeva da je saglasnost potrebno prikupiti od strane svih vlasnika legalnih objekata. To nema veze sa ovim što piše u zakonu, jer je zakon u ovoj odredbi više nego jasan. On traži isključivo saglasnost vlasnika susednog objekta. Molim vas da još jedanput razmislite o opravdanosti ovog amandmana, jer je on jedino pravično i jedino opravdano rešenje u ovom slučaju. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušica Morčev i Gorica Gajić. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Suzana Spasojević i Dejan Radenković. Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, koleginice i kolege poslanici, razumem da je u cilju zaštite susedskih prava bilo potrebno uneti u Predlog zakona odredbu kojom se traži saglasnost vlasnika susednog objekta kao uslov da vlasnik bespravno izgrađenog objekta može svoj objekat da legalizuje ali to će u mnogome otežati sam postupak legalizacije, ali i ujedno stvoriti mogućnost da vlasnik susednog objekta zloupotrebi prava data mu ovim zakonom. Zato smo ovim amandmanom hteli, koliko toliko, da ublažimo ovu odredbu i da se da mogućnost lokalnoj samoupravi da u određenom roku od dana stupanja na snagu ovog zakona može doneti odluku kojom će se na drugačiji način urediti uslovi u pogledu udaljenosti od susednog objekta. Svakako je da lokalne samouprave najbolje znaju kakva je situacija na terenu i najbolje znaju šta je za njihove građane najbolje rešenje. Svakako, tamo gde je bilo protivljenja od strane vlasnika susednog objekta prilikom izgradnje bespravnog objekta treba tražiti tu saglasnost, ali nikako to ne treba generalizovati na sve bespravno izgrađene objekte jer će se na taj način otežati legalizacija koja će inače ovim zakonom biti teška, a za neke vrlo verovatno i nemoguća. Ovako predviđen član 3. Predloga zakona neće rešiti problem već će otvoriti prostor za neke nove probleme. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 4. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Olgica Batić i zajedno Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Pre svega, moram da kažem da meni ovo obrazloženje koje je dato, kojim se odbija ovakav amandman, apsolutno nije jasno. Naime, kaže se u obrazloženju – amandman se ne prihvata s obzirom da se ovim članom utvrđuje i definiše, legalizacija objekta u smislu ovog zakona što je važna odredba za pravilnu primenu odredaba Predloga zakona. Pazite, imali smo mi i neke druge zakone i neke druge zakoni su nekim drugim odredbama nešto definisali. Ali, između definisanja i utvrđivanja ne može da stoji znak jednakosti sa pravilnom primenom. Stvarno ne razumem šta je predlagač ili onaj koji je pisao ovakvo obrazloženje i to potpuno nespretno, hteo da kaže ovakvim obrazloženjem i obrazloženjem kojim se neki amandman ne prihvata. Naime, ukoliko predlagač ovoga predloga zakona i to u svom članu A1. navede da se ovim zakonom uređuju uslovi, postupak, način legalizacije objekata, odnosno delova objekata izgrađenih bez građevinske, odnosno upotrebne dozvole, odobrenja za izgradnju kao i sva druga pitanja od značaja za legalizaciju objekata, pa, onda meni nešto nije jasno. Zašto se ovde isto pitanje postavlja i članom 4. ovog predloga zakona ako je već u članu 1. to isto navedeno. Ne znam zašto onda imate dva ista člana? Posebno pitanje, a ovde ću se pozvati na Ustav. Dakle, Ustav Republike Srbije u svom članu 197. određuje da zakoni i drugi opšti akti ne mogu imati pravno dejstvo. Sada stav dva tog isto člana i tog istog Ustava određuje da samo izuzetno, odnosno da samo pojedine odredbe zakona mogu imati povratno dejstvo o kome sam pričala i danas, a i u raspravi u načelu i to samo u onim slučajevima kada to nalaže opšti interes koji je utvrđen prilikom donošenja zakona. Naime, uopšte ne vidim šta je poenta toga da naknado izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole za određeni objekat, odnosno za deo objekta koji bilo da je izgrađen, bilo da je rekonstruisan, dograđen bez građevinske dozvole ili bez upotrebne dozvole, odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole, spada u kategoriju koje su potpuno suprotno svim navedenim ustavnim normama, a koje se odnose upravo na već spomenuto retroaktivnost, a koja podrazumeva primenu pravne norme na događaje koji su se desili pre njenog stupanja na snagu. Upravo to davanje to retroaktivnosti, odnosno pravne snage pravnim normama i aktima uopšte nije potrebno. Valjda je svima ovde jasno da se samo pravne norme mogu retroaktivne primenjivati i to samo izuzetno, dakle, krajnje restriktivno i samo ukoliko za to postoje opšti interesi. Mislim, bar sam lično takvog stava, da teško da postoji opšti interes u ovom slučaju naknadne legalizacije izgrađenih objekata koja se u svim svojim fazama, kako se to navodi u ovom predlogu zakona, talasima koji sve žive građane ove zemlje gotovo da poubijaše, a moglo bi se nazvati i okeanima, koja se otegla gotovo na 18 godina. Hvala. Reč ima narodna poslanica Radmila Gerov. Predloženim amandmanom LDP tražila je da se ovaj član briše iz razloga što smo amandmanima podnetim na prethodne članove kvalitetnije, stručnije i bolje u odnosu na Vladu definisali šta je to legalizacija. Gospodine Iliću, vi obično dođete u ovaj parlament i razgovarate sa poslanicima. Danas ste očigledno rešili da ćutite. Ako danas nećete sa nama da diskutujete o amandmanima onda zaista nema potrebe da budete tu. Tri nedelje je prošlo od kada ste obrazlagali zakon u načelu. Smatram da kao ministar treba nešto da kažete mimo ovog obrazloženja koje smo dobili kao mišljenje Vlade zašto nam se predlozi i amandmani ne prihvataju. Ako ćete da ćutite na 170 diskusija, onda mislim da će se i ostali poslaničke grupe složiti sa time, da u opšte nema potrebe da bude u sali. Vi ste gospodine ministre u uvodnom izlaganju kada se govorilo o zakonu u načelu više govorili o Zakonu o upisu prava svojine, nego o Zakonu o legalizaciji. Tada ste rekli da mnogi građani mešaju ta dva zakona, a mešaju ih zato što ste vi kada ste branili Zakon o upisu prava svoje, više puta koristili pojam legalizacije. Tada smo vas mi iz LDP molili da ne koristiti termin legalizacija kod Zakona o upisu prava svojine jer će građani smatrati da im time rešavate pitanje izdavanja građevinske i upotrebne dozvole. Očigledno je ovoj Vladi osnovni prioritet bio da donese zakon, predloži parlamentu i bude usvojen Zakon o upisu prava svojine kojim se nijedno pitanje vezano za izdavanje građevinske i upotrebne dozvole ne rešava. Jedino što se rešava je to da građani koji nemaju objekat upisan u katastru mogu da ga upišu za sto evra. Ako imamo milion i 500 hiljada takvih objekata u ovoj zemlji, ova država će rupu u budžetu popuniti sa 150 miliona evra. Time ti građani nisu rešili svoj problem. Ovim zakonom građani koji imaju objekte izgrađene bez građevinske dozvole problem svojih objekata neće rešiti, gospodine ministre. Pre svega, sami ste rekli u obrazloženju da ovaj zakon važi samo za polovinu tih objekata, onih 700 hiljada koji su podneli zahtev. Rekli ste tada u raspravi u načelu, da sigurno niko neće rušiti objekte. Građanima ste putem medija rekli da nema potrebe da legalizuju objekte ukoliko ne žele da ih prodaju. Ovim zakonom kažete da ukoliko građanin bude odbijen, znači, ne upotpuni dokumentaciju sledeći korak je rušenje. To je obmanjivanje građana, gospodine ministre. Kada na jedan Predlog zakona imate 170 amandmana, očigledno da vi, ne vi lično, vaši saradnici, niste dovoljno stručno, niste dovoljno kvalitetno, niste možda imali vremena, a ja smatram da jeste, sagledali problem nelegalne gradnje. Ovim predlogom zakona, znači, ovakvim zakonom problem nelegalne gradnje u Srbiji neće biti rešen. Čemu onda ovakav zakon? Ovaj zakon ne treba da se zove zakon o legalizaciji, nego zakon o legalizaciji objekata za koji je podnet zahtev do marta 2010. godine, a onda da parlamentu predložite novi zakon. Zakon o legalizaciji objekata za one objekte za koje nije podnet zahtev. Ovim zakonom vi takvu mogućnost ne dajete. Znači, vi ste u raspravi u načelu, govorili o Zakonu o upisu prava svojine u odnosu na Zakon o legalizaciji. Hvala. Da li još neko želi reč? Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Sanja Čeković, Miodrag Đidić, Milovan Marković i Nebojša Zelenović. Da li neko želi reč? (Ne) Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić. Izvolite. Zahvaljujem predsedavajuća. Nadovezaću se na ono što je rekla moja koleginica Radmila Gerov malopre, a to je bio i razlog zašto sam tražila da ovakav zakon i to prvim amandmanom da se zapravo promeni sam naziv ovog predloga zakona, jer on nije nešto što suštinski oslikava materiju kojom se ovakav jedan predlog zakona bavi. Naime, pročitaću i obrazloženje koje je vrlo slično obrazloženju zbog kojeg je odbijen i prethodni amandman koji sam podnela koji glasi da se amandman ne prihvata s obzirom da se ovim članom preciziraju objekti, odnosno radovi koji su predmet legalizacije u skladu sa ovim zakonom, što doprinosi budućoj pravilnoj primeni zakona. Hajde da sačekamo da primenimo, pa ćemo da vidimo da li će ta buduća primena uopšte da bude pravilna, to je neko pitanje koje ostavljamo budućnosti. Ono što je suština jeste da predlog ovog zakona, ovaj sam zakon o legalizaciji objekata nije leks specijalis. Dakle, on nije poseban zakon i upravo iz razloga što ovaj zakon ne predstavlja leks specijalis, onda se njegove odredbe mogu primenjivati samo na one slučajeve koji nastanu nakon njegovog usvajanja. Stupanje na pravnu snagu je dan usvajanja ovog zakona, odnosno dan njegovog stupanja na snagu, jeste zakonski rok po kojem će se rešavati o pravnom statusu na izgrađenim, odnosno rekonstruisanim ili dograđenim objektima bez građevinske dozvole, odnosno bez upotrebne dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, a to kao datum svakako ne može biti ono što je već ovde i spomenuto, a to je 11. septembar 2009. godine, niti to može biti 11. mart 2010. godine, zamislite ministre iz jednog prostog razloga, tada nije postojao ovaj zakon, a leks specijalis nije. Sasvim drugo je pitanje da li su objekti koji su navedeni ovim članom izgrađeniji u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, ili možda pak nisu izgrađeni u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i to počev od stupanja na snagu tog istog zakona, dakle od 2003. godine. Odredbe o tome da će građevinska, odnosno upotrebna dozvola se izdati i za one objekte koji su izgrađeni na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju je potvrđen od glavnog projekta na kojima je prilikom izvođenja radova postupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju potvrđenog glavnog objekta, jednostavno nikako ne mogu da budu sastavni deo ovog zakona, jer tu je zapravo reč o uzurpatorima, tu kategoriju neću posebno obrazlagati, nadam se da je svima jasno šta ona znači, koji su svesno, isključivo samo radi sopstvene koristi kršili zakon. Ne znam, gospodine Iliću, šta je vama smešno?

Da ne bude da samo ćutim, šta bih ja mogao da kažem vama kad ste podneli 35 amandmana i svih 35 briše se. Vi ste vrstan pravnik, to može i moja pokojna baba Simana da napiše, briše se. Ja sad treba samo da polemišem da li da se briše ili ne briše? Šta ste rešili ako sve obrišemo? Šta je rešeno?

Ako vi kažete briše se, sve se briše, hajde sve da izbrišemo i idemo kući i onda ćemo da pitamo građane šta sad da radimo, oni kažu – ne znamo. Prema tome, znate šta, budite ozbiljni, meni je stvarno smešno da neko napiše 35 amandmana i da ih preda i da svih 35 pišu – briše se. Vi diskutujete na to - briše se; svaki put po pet minuta. Razumem da ste vi dali neko pravno rešenje dobro pa da kažemo – idealno, odlično, hajde da prihvatimo; ali kad pročitam, evo svaki vam piše – briše se. Vi na to briše se, to je mogao i moj mali sin da dođe da napiše – briše se; sve redom i da ga ovde pustimo da drži tri sata razgovor, diskusiju i da svaki član obrišemo, šta da uradimo? Dobro, je li to vaše rešenje, idealno? Zato neću da odgovaram na takve stvari i nema smisla razgovarati na tu temu, a vama to odgovara. Prema tome, vi razgovarajte, diskutujte, evo, građani Srbije neka kažu, ako sve obrišemo šta ćemo da radimo sa nelegalizovanim objektima, razumete? Prema tome, ne pišem ja zakon, ovaj zakon je radilo 17 ljudi iz struke. Ako vi imate neke bolje vi ih preporučite, ja ne znam. To su ljudi koji su, znate Zakon o planiranju i izgradnji koliko je radilo ljudi?

Evo, ja ozbiljne primedbe prihvatam. Pazite, insistirao sam da se prihvati amandman nekih ljudi, evo, npr. Kostrešu su prošla dva amandmana, ali je napisao nešto što je normalo. Pa, šta da ja dođem, kao ministar, i kažem hajde da obrišemo sve da poslušamo dragu gospođicu Batić i sve će biti u redu i onda nemate više problema. Nemojte da se ljutite, ali to je vaša politika i vaša priča i je nemam neki komentar do te vaše priče, znate? Zato kad budete napisali neki predlog odličan ili dobar ja ću se sigurno uključiti u tu diskusiju. Hvala vam. Naravno, imaju pravo da iznesu svoje stavove. Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavimo rad, dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravimo učenike i profesore srednje PTT škole, koji trenutno prate deo današnje sednice na galeriji Velike sale. Molim vas da aplauzom pozdravite goste. Izvolite. Besmisleno bi bilo kada bi se ja na gospodina Ilića ljutila, zamislite? Kad sam ja davala neke konstruktivne predloge, a nije bilo - briše se; nisu valjali, znate? Gospodine Iliću, niste mi nešto tako u raspravi u načelu komentarisali. Nešto ste tražili moje pravno mišljenje, pa kada sam ga dala vama opet sad ne odgovara, a vi možete da se smejete do prekosutra. A ono što ste rekli „može i moja baba“, pa znate, ja sam se tako isto kao vi smejala kada sam čitala Predlog zakona, ne samo ovaj, nego i neke vaše ranije predloge zakona. Bili su više nego smešni. Sad morate da se smislite sami sa sobom pa da kažete, pošto ste u raspravi u načelu rekli da je pisalo 50 pravnika, a danas ste rekli da je pisalo 17. sad, ja ne znam koliko pravnika je tu pisalo, ali znam da ste vi meni rekli, u otvorenom razgovoru, da vi nemate kadar, da vama treba pomoć, pa kada vam se pomoć ponudi ni to ne valja, a kada onda neko predloži da se nešto briše onda ni to ne valja, onda je to smešno, onda to mogu i mala deca, mogu i babe. Pa, izvinite, može malo dete da da ovakav predlog zakona, a mogu i babe i dede da napišu ovakav predlog zakona. Zato je ovakav predlog zakona trebao da bude povučen iz procedure. I da ste shvatili i da ste čitali moje amandmane, a niste ih čitali, to se vidi iz vašeg obraćanja meni, onda biste nešto i uvažili. Onda biste povukli pa bi mi danas imali neki kvalitetniji predlog zakona, a na kvalitetan predlog zakona ja ne mogu da dam kvalitetne amandmane. Pazite, da sam svih 37 amandmana, koliko ima članova, podnela amandmane bilo kakve sadržine ni to ne bi ovakvom predlogu zakona moglo da pomogne, jer je ovaj zakon sve samo nije dobar. Znači, povucite ga. Nemojte se brukati, sledeći put imate pomoć svih narodnih poslanika koji su pravnici, evo u Narodnoj skupštini. To sam nudila i prošli put, to sam govorila u predlogu zakona o posebnim uslovima prava svojine, a tada nisam davala amandmane kojima brišem članove, ali vam opet nisu valjali ti amandmani… (Predsedavajuća: Vreme.) … a tada sam bila mlada, a danas sam odličan pravnik. Tada nisam valjala i nisam bila dobar pravnik, a danas sam odličan pravnik. Tako da, gospodine Iliću, naravno, ne ljutim se, vi ste meni simpatični. Isto sam se i ja tako smejala, kao vi danas, ali samo kada sam čitala predlog zakona, kao i svaki vaš predlog. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov i Kenan Hajdarević. Reč ima narodni poslanik Judita Popović. Hvala vam, gospođo predsedavajuća. Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovom predlogu zakona nema pomoći. Ovaj zakon mora da se povuče iz procedure zato što je usvajanjem 19 amandmana, a pri tom zakon ima 40 članova, jasno govori o tome kakav je kvalitet Predloga zakona. To ste na jedvite jade usvojili, tih 19 amandmana, a ostalo je još bar 140. Dakle, polovinu zakona vi već menjate u proceduri, a ni ona druga polovina ništa ne valja, a i ono što ste promenili nije dovoljno. Dakle, jako je u svemu tome jasan rezultat predloga ovog zakona. Zakon iz procedure odmah. Vi imate ozbiljan politički problem, gospodine ministre. Vi nameravate da porušite najmanje 700.000 nelegalno izgrađenih objekata, i to izvolite i kažite javnosti, kažite kako to nameravate da uradite, ako ste ozbiljni. Ako ste neozbiljni, u tom slučaju, nije ni bitno. Sa ovim predlogom zakona vi ulazite u novi ciklus legalizacije koja nije uspela ni 2003, a ni 2009. godine. Zašto se onda vezujete za ove datume – 11. septembar 2009. godine i mart 2010. godine? Ti datumi su kočnica bilo kakvom uređenju ove problematike i rešavanju svih teškoća koje ovi problemi proizvode. U obrazloženju kažete da nije potrebno da odustanete od tih datuma – 2009. i 2010. godina, a koji u stvari potiču iz onog Zakona o planiranju i izgradnji, čiji deo od člana 185. do člana 200. je Ustavni sud ocenio kao neustavan. U obrazloženju zašto odbijate amandman LDP kojim se predlaže da ukoliko se vezujete za određeni datum do kog je bilo moguće graditi nelegalno, ne morate da se vezujete za onaj datum za podnošenje zakona. Vi kažete – ne, ne, ne, nije to bitno. Zašto nije bitno? Zato što postoji Zakon o upisu nelegalno izgrađenih objekata u katastar. Kažete da na osnovu tog zakona nije bitno da li ste, građani, podneli zahtev za legalizaciju vaših nelegalno izgrađenih objekata. Vi ulazite u direktnu konfliktnu situaciju što se tiče sprovođenja ovog zakona. Dolazite u koliziju, dovodite jedan zakon koji još nije usvojen sa drugim zakonom koji se već primenjuje. To je nedopušteno. bih vas koji su ciljevi donošenja ovog Zakona o legalizaciji, i to ste napisali u obrazloženju Predloga zakona. Kaže – dovođenje u legalne tokove nelegalno izgrađenih objekata. Legitiman cilj, odličan. Kaže – dobijanje pravne sigurnosti. Odličan cilj. Pravna jednakost, odlično. Kaže – da se izbegne arbitrarnost. To je odličan cilj. Peti cilj vam je povećanje prihoda budžeta lokalnih samouprava. Kako ćete vi dovesti u legalne tokove sve te nelegalno izgrađene objekte sa ovakvim ograničavajući faktorima, kao što su vam ovi datumi, koje ste ugradili u zakon, a pri tom zaista ulazite u novi ciklus legalizacije? Kako mislite da zaista izgradite pravnu sigurnost, ako dozvoljavate takvu vrstu arbitrarnosti koja će biti problematična kada bude ovaj zakon na snazi i kada se bude sprovodio, kada se budu sve ove nejasne odredbe, na koje je podneto preko 170 amandmana, primenjivale? Kažete – pravna jednakost. Gde vam je ekonomska jednakost građana. Vi tražite pravnu jednakost u smislu pribavljanja sve te dokumentacije i plaćanja svih tih obaveza, ne razmišljajući o tome da je faktički preko 30% građana Srbije bez posla, da je ova zemlja osiromašena i da je faktički gradnja prestala. Više se ne grade novi objekti, ni sa papirima, ni bez papira, a ono što je izgrađeno možda je izgrađeno posle 2009. godine, možda je izgrađeno 2010. godine, ali na osnovu ovog zakona, koji vi donosite, oni će biti ili legalizovani ili će biti porušeni. Svi ti ciljevi na koje se pozivate apsolutno će biti devastirani, a samo će korupcija da cveta. Dakle, šta ćete vi postići ukoliko ostanete pri ovom predlogu zakona? Povucite ga iz procedure. Nemojte da dovodite građane u zabludu. Nemojte im demagoški obećavati kule i gradove, a pri tom zaista raditi na rušenju pravnog poretka i te pravne sigurnosti na koju se pozivate. Da li još neko želi reč? (Ne.) Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Suzana Grubješić. Da li neko želi reč? (Ne.) Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Suzana Spasojević i Dejan Radenković. Poštovana predsedavajuća, ministre, ponoviću ono što sam u svom izlaganju već rekla, a to je da imamo višedecenijski problem sa bespravnom gradnjom. Ovaj problem su pokušale da reše sve prethodne vlade donošenjem novih zakona sa sve liberalnijim uslovima i nisu uspele zato što je problem bespravne gradnje kompleksan. Uskraćivanje prava na legalizaciju vlasnicima nelegalno izgrađenih objekata, nakon 2009. godine je vlasnicima bespravno izgrađenih objekata do 2009. godine koji nisu podneli zahtev za legalizaciju u velikoj meri ograničava domete ovog zakona, jer će se zakon odnositi samo na procentualno mali deo bespravno izgrađenih objekata koji zaista postoje u Srbiji. Ako je država svojim nereagovanjem prethodnih godina, decenija dozvolila da se u Srbiji izgradi 1.400.000 objekata, ne vidim iz kog razloga mi sada ne želimo ili ne možemo da omogućimo da se u skladu sa odredbama ovog zakona i ovi objekti uvedu u zakonske okvire. Ovakvim pristupom direktno utičemo na to da veliki broj građana, vlasnika bespravno izgrađenih objekata ostavimo van sistema. Postavlja se pitanje – ko tu gubi? Gube i vlasnici bespravno izgrađenih objekata, koji žele u skladu sa odredbama ovog zakona da legalizuju svoje objekte, a gubi i država, jer država sigurno neće rušiti ove objekte, ali u suprotnom bi naplatila naknade za uređenje građevinskog zemljišta, takse itd. Još jedna bitna primedba. Ovakvim pristupom opet stavljamo u neravnopravan položaj one građane koji su gradili pre 2009. godine kada su takođe postojali zakoni koji nisu dozvoljavali bespravnu gradnju i one građane koji su gradili nakon 2009. godine. Hvala. Poštovana predsedavajuća, želim da ovom prilikom pružim punu podršku ovom amandmanu. Smatram da je amandman u potpunosti opravdan i da ćemo svakako ovaj amandman u danu za glasanje podržati. Slažem se sa svim što su prethodne koleginice govorile. Još jednom podsećam i apelujem na ministra da sa nama porazgovara o ovom problemu, o jednom vakuumu koji imamo za preko 600 hiljada objekata. Više ne znamo ni koji je to broj, ni kako ste vi evidentirali tih 600, 700 hiljada objekata za koje nije podnet zahtev za legalizaciju. Šta ćemo da uradimo sa njima? Ponavljam pitanje od malo pre. Ako ćemo da ih rušimo, to treba da tačno znamo i to građani naše zemlje treba da znaju danas kada raspravljamo o ovom zakonu, pre nego što budemo glasali o tome, jer od toga će i zavisiti kako ćemo glasati, ili ćemo da im pružimo mogućnost da objekte legalizujemo. Pošto nisam bila prisutna kada ste govorili u načelu, pročitala sam ono što ste govorili vrlo detaljno. Čini mi se da ste vi bili stava da se legalizacija dopusti i da se legalizacija u potpunosti završi na odgovarajući način. Demokratska stranka Srbije se zalaže da se objekti legalizuju na jedan jednostavan način, da se uvede red u oblast urbanizma, da završimo legalizaciju svih tih objekata, da oročimo neki period za koji bi to trebalo da se završi, a onda jednim kvalitetnim zakonom o planiranju i izgradnji da reagujemo i na taj način donesemo kvalitetno zakonsko rešenje koje neće dozvoliti nesavesnim investitorima da grade nelegalno. Za nelegalnu gradnju nije kriv Zakon o legalizaciji, već je kriv Zakon o planiranju i izgradnji.

Zašto? Zato što se po prethodnom zakonu, usvojenom pre ovog iz 2009. godine, davalo odobrenje za izgradnju. Po tom odobrenju za izgradnju mnogi investitori su počinjali da grade, iako u dispozitivu rešenja odobrenja za izgradnju stoji da oni ne smeju to da počnu pre nego što dobiju građevinsku dozvolu.

Prosto, postavljam vam pitanje – šta ćemo sa onim objektima, kako ste vi govorili o Zakonu o posebnim uslovima za upis svojine na bespravno izgrađenim objektima, koji nisu ušli u legalizaciju? To je zakon o kojem vi najviše govorite kada govorimo o legalizaciji, planiranju i izgradnji i bilo čemu drugom, uvek je taj zakon na prvom mestu. Šta ćemo sa 4.428 zahteva onih ljudi koji nisu podneli zahtev za legalizaciju, a hoće da upišu svojinu na svojim objektima? Kako da dozvolimo upis prava svojine za svaki objekat, a da im ne damo da legalizuju? To je opet stavljanje u neravnopravan položaj. Šta ćemo sa svim tim objektima? Šta ćemo sa onih 5.368 predmeta koje je RGZ odbacio, jer ne mogu da upišu pravo svojine, a možda mogu da se legalizuju? Mislim da nismo na pravi način ovim zakonom definisali šta i kako treba da se radi. Mislim da moramo da pustimo mogućnost da se svi oni objekti koji su izgrađeni nelegalno u periodu između 2010. i 2013. godine mogu legalizovati. Smatram, kao što je bilo do sada, gde gotovo nijedan objekat nije srušen, da tako i ubuduće neće moći. Mislim da je ovaj amandman jako dobar i da treba da ga podržimo. Koliko vladajuća koalicija misli o legalizaciji, o zakonu i koliko brine o rešavanju problema o urbanizmu, govori samo to da je ovaj zakon bio četiri meseca u proceduri.

Postavljam još jedno pitanje – šta će biti sa onim vlasnicima nelegalnih objekata koji su podneli zahteve za legalizaciju, prikupili svu dokumentaciju, stoje na ugovaranju, kako se to kaže u službi, odnosno u opštinskim upravama? Međutim, do 6. juna to nije realizovano. Hoće li oni sada ponovo morati svu dokumentaciju po ovom zakonu da podnose ili neće? Građani su tu imali velike troškove. Mislim da će sada naknadno imati još veće troškove, a pričamo o nekim drugim stvarima koje se ne tiču ove legalizacije. Na ovaj način, legalizacijom i naplatom te legalizacije imamo mogućnost da naplatimo ljudima koji nisu radili po zakonu ono što sleduje. Dakle, tu se niko ne buni i to treba da uradimo, a s druge strane, ne naplaćujemo legalizaciju, već podižemo PDV i na taj način namećemo građanima koji su radili legalno i koji su radili sve po pravu i po zakonima, ali onima koji su radili bespravno i koji su se oglušili o zakon na neki način, njima nećemo naplatiti, ali o tome ću po nekom drugom amandmanu. Da ne bi sada komentarisali nešto i narodni poslanici koji su dali svoj amandman su bili u pravu da treba razmišljati o stotine hiljada objekata koji su napravljeni a koji nisu ušli u proces legalizacije. Tačno je da je sada pitanje – šta sa njima? Međutim, mi smo razgovarali sa sudovima, sa Ustavnim sudom, sa svima, ako je neko napravio objekat i time dobio krivičnu prijavu ili napravio prekršaj i mi sada legalizujemo prekršioca koji je u postupku krivičnog dela, ne može. Ne možemo sada- dali smo mu prijavu po važećim zakonima, a sad kažemo: „Puj pike ne važi, bićeš legalizovan isto kao i svi drugi“ Ali, zato je moglo da se u nov Zakon o planiranju i izgradnji ubaci jedan član koji će glasati da ti koji su pod krivičnim delom i zapisnik koji su napravili mogu da uđu u redovan proces dobijanja papira kao da gradi iz početka. Znači, podneće zahtev lokalnoj upravi, dobiće građevinsku dozvolu, sve će regularno uraditi po novom zakonu i dobiti objekat koji će biti pod građevinskom dozvolom i samim tim mogućnost da dobiju upotrebnu dozvolu. Za ono što su napravili prekršaj, oni će u procesu koji će biti odgovarati. Biće možda i kažnjeni itd.

U novom zakonu koji je sada u javnoj raspravi o planiranju i izgradnji, koji će veoma brzo ovde za 30-ak dana doći u parlament, ima jedan stav koji ovo definiše. Pitali ste me - kad će se rušiti? Ja sam dugo ministar i nijedan objekat još nisam srušio za toliko godina, a bilo je stotine objekata. Trudimo se da sve što je moguće legalizujemo ili upišemo, ali pravno, da ima osnova. Ne možemo sad jer bi Ustavni sud proglasio da je ceo zakon nelegalan ako je u prethodnom zakonu bilo da taj koji je napravio krivično delo i procesuiran je. Taj koji je procesuiran, ušao bi u redovan proces legalizacije. Znači, razmišljali smo o tome i neće doći do tih rušenja, već će se kroz Zakon o planiranju i izgradnji ubaciti ta stavka, jer ako bi sad ovo usvojili, onda bi zakon od Ustavnog suda bio proglašen protivustavnim, jer bi prekršioca uveli u normalan proces kao da nije napravio prekršaj. Vi kažete sad – u redu je, ne možemo to da uradimo pravno, jer ćemo ući u probleme. Ponavljam, u Zakonu o planiranju i izgradnji biće jedan član koji to definiše i pruža mogućnost svima da odu u svoju opštinu. Vi ste videli možda nacrt novog zakona, gde će se dozvola dobijati u najkraćem vremenskom roku, otprilike oko sedam dana, na jednom šalteru i polazna građevinska dozvola potpuno je besplatna. Neće biti mogućnosti da iko, samo onaj ko neće, ne ode na šalter svoje lokalne uprave i podnese zahtev, dobije papire da objekte koje je počeo završi i dobije zvaničnu dokumentaciju za taj objekat. Imaće priliku da izmiri one obaveze koje će biti predviđene i u novom zakonu. Hvala. Zahvaljujem se na odgovoru poštovanom ministru, ali samhtela samo da pojasnim još par stvari. I do sada je bespravna gradnja bila krivično delo, kako smo do sada to radili, ali dobro, tih objekata sigurno sa krivičnim prijavama nema puno, jer znam šta ste pričali i potpuno se i tu slažem sa vama kada je bila načelna rasprava. Kažete – ne može Ministarstvo sa deset inspektora da reši problem, pa tako i opštine i gradovi, znate, imaju jednog ili dva inspektora i ne mogu da reše probleme. Onda kada ste navodili primere da inspektori ne smeju da izađu na teren jer zna se ko sve tamo radi. Dakle, oni tu i ne stignu da napišu zapisnik i ne stigne uopšte krivična prijava do nadležnih. Govorili ste da neće inspektore da puste na gradilište, da ih verovatno potplaćuju, da činovnici imaju svoju proceduru koju ne mogu da promene, koju nijedan zakon ne može da promeni itd. Takvi su isti problemi kako u ministarstvu, tako i u lokalnoj samoupravi, i u opštinama i u gradovima. Tu se zaista sa vama slažem, ali me zanima šta ćemo sa onim kod kojih nije bilo tih krivičnih prijava? Šta ćemo sa ostalim objektima? Da li će oni tim određenim članom zakona u okviru Predloga zakona o planiranju i izgradnji moći da se legalizuju? Ako kažete da hoće, mi ćemo se svakako sresti ovde u parlamentu i kada budemo govorili o Zakonu o planiranju i izgradnji. Mislim da na neki način ova naša rasprava treba da se bazira na Zakon o legalizaciji, a opet nam se stalno provlači, vi kažete isto, Zakon o upisu bespravno izgrađenih objekata, da treba da se upišu. Da, treba da se upišu, ali isto tako treba da se objekti legalizuju. Smatram da je to ispravno i to vi kažete kroz ovaj zakon i kroz ove ciljeve zakona koje ste tu naveli.

I tu će građani iz lokalnih samouprava biti dosta oštećeni.

Mi nećemo po novom zakonu dozvoliti gradnju i povećaće se broj inspektora kako na lokalu, tako i na republičkom nivou. Ali, ne vidimo razlog zašto bi neko gradio divlje ako mu se omogući da to nema ni jedna smetnju da se radi sa dozvolom ako se to dobija u toku dana, ako imate mogućnost da to regulišete, ako je ta dozvola besplatna u startu i samo ono što vam se ugradi, to se plati? Zamolio bih mnoge poslanike da prenesu lokalnim sredinama iz kojih dolaze, i to je stav i u novom zakonu o planiranju i izgradnji, stav svih koji su radili, a to su radili mnogi,od Svetske banke, mnoge institucije koje su učestvovale u izgradnji, predstavnici EU. Javile su se mnoge države koje su nam pomagale u sa svojim timovima pravljenju tog zakona, koji je ključni zakon u jednoj državi. Vi na lokalu morate da shvatite jedno - ne možete imati nikakve više prihode od izgradnje objekata. Shvatite to već jednom. Nećete dobiti jedan dinar zato što se na vašoj teritoriji gradi objekat, samo ćete dobiti PDV, ali taj objekat kada se napravi, dok god živi objekat vi ćete naplaćivati porez na imovinu. Njegova vrednost je oporezovana i vi pravite infrastrukturu od poreza na imovinu koji izuzetno veliki mogu reći u Srbiji izuzetno velik. To su ogromni prihodi. I porez na zarade ste dobili. I od toga se gradi u gradovima i opštinama infrastruktura. Znači, nema više, zaboravite ono – prva zona u Beogradu 300 evra, svimoraju da uplate 300 evra kada grade u prvoj zoni, u drugoj zoni 250, u trećoj 200 itd. Negde je gradnja bila potpuno identična sa cenom dažbina koje su se uplaćivale opštini ili gradu i to su bila ogromna sredstva i ogromni nameti koji su poskupljavali kvadrat stana. Zato su mnogi investitori otišli iz Srbije, jer nisu mogli da regulišu. Sećam se odlično firme koja je dobila da radi Prokop u Beogradu. Kada je došlo da mora da se uplati na kasu grada 300 evra po kvadratu, oni su raskinuli ugovor i otišli. Pitali su zašto, a oni su im rekli za infrastrukturu. Oni su rekli da je svu infrastrukturu radio pokojni Branko Pešić i sve postoji i zašto vam mi sve to sada ponovo plaćamo, a oni kažu – takav je zakon, vi ste u prvoj zoni, ne možete da gradite dok sve to ponovo ne uplatiti. Oni su rekli – ljudi, vi niste normalni i otišli su iz Srbije. Raskinuli su ugovor i napustili posao. Zašto? Zato što je 300 evra po kvadratu moralo da se uplati na svaki kvadrat izgrađene površine, i poslovne, i stambene, i garaže i sve ostalo. Svi su nam rekli da nismo normalni. To nigde u svetu nema, a sva infrastruktura je napravljena pre 20 godina, i trafo stanica, i vodovod, i kanalizacija, i kišna kanalizacija i sve.

Zbunili smo investitore sa tim našim zonama i tim našim ogromnim dažbinama. Opštine i gradovi dobijaju porez na imovinu. Vi kada izgradite objekat, tačno je da je tu uložena neka infrastruktura i nešto, ali vrednost tog objekta je povećan sa tom infrastrukturom itd. Dok god postoji taj objekat, znači, 100 godina postoji objekat, 100 godina plaćate kvartalno porez na imovinu po kvadratu izgrađenog objekta i porez na zarade svih zaposlenih u opštini ili gradu. S toga se pravi nova infrastruktura za nove objekte, a ti kada se izgrade odmah su neka vrednost i na njih se opet plaća porez na imovinu i tako se ceo krug zanavlja. Razumete? U suštini je promenjen prihod za izgradnju infrastrukture. Zato nemojte sada da se boje neki gradovi. Pišu meni pisma gradovi i opštine – mi nećemo ništa da prihvatimo, nama je legalizacija osnovni prihod, nama je građevinska dozvola osnovni prihod itd. Po novom Zakonu o planiranju i izgradnji samo će se uplatitiono što zaista opština ili grad ugrade na taj objekat, a izvođač i investitor imaju pravo da sve sami ugrade, da ništa ne uzmu, a ona velika infrastruktura ulična i ostalo, plaća se iz ovih prihoda kroz porez na imovinu, koji je definisan u svakomgradu. To su ogromne stavke. To je možda puta 10 nego što je bilo sada od građevinskih dozvola. Ako svi budu plaćali porez na imovinu, a svi će morati da plaćaju porez na imovinu izgrađenih objekata. Nedavno sam razgovarao sa poreskom upravom i oni kažu – samo ćete prestati da plaćate. Iako objekat nije u funkciji, vi plaćate. To je sada problem mnogih građana koji imaju višak poslovnog prostora, a nisu zaposlili taj prostor. Samo rušenjem prestaje plaćanje poreza na imovinu. Samo ako ga porušite, izbrišete ga, da ne postoji više, vi prekidate da ga plaćate. Znači, nema objekat mi ne radi, prazan je, nema nikog u njemu, poslovni prostor nije izdat, nema nikakve prihode itd. Vi posedujete imovinu, vi ste poreski obaveznik na tu imovinu i to je u celom svetu tako. Prema tome, nemojte brinuti, vidim da su mnogi gradonačelnici i predstavnici opština pisali ovih dana pisma, nećemo dozvoliti. Pa, kako ste dozvolili da nam dođe porez na imovinu i ne znate kolika su to sredstva. Vidite da su po opštinama puni budžeti od poreza na imovinu. Kako ne vidite da vam je nešto drastično poraslo? Vidite valjda na prilivu budžetu.

Nema onog starog, amorticazacija na privatna lica nego kompletan iznos, porez na imovinu, što je dosta velika stavka. Prema tome, nemojte se bojati, biće tih sredstava i nema razloga da razmišljate o tome, jer svaki objekat koji je izgrađen, upisan ne upisan, podleže porezu na imovinu. Ne morate da ga legalizujete, ne morate da ga upišete, ne morate ništa, dobićete rešenje o porezu na imovinu. Svi su dobili rešenje. To je ogromna stavka i zato kažem da ne brinete o tome, jer je to regulisano novim zakonom. Prvi prijavljeni je narodni poslanik Dejan Radenković. Hvala potpredsednice.

Kako se to desilo, da posle tog datuma se izgrade toliki objekti, možda bi trebali da krenemo i time da se bavimo.

Mislim da s obzirom na broj izgrađenih objekata da je minimalan broj krivičnih prijava podnet u skladu sa zakonom Da pojasnim, hoćemo da se stavi tačka na bespravnu gradnju, sa Zakonom o legalizaciji objekata i tu da regulišemo tu nelegalnu gradnju. Sa Zakonom o planiranju i izgradnji mislim da treba konačno da uvedemo Srbiju u ono što se zovu legalni tokovi, legalna izgradnja i da definišemo nešto za budućnost. Imali smo mnogo poziva građana i naš amandman na član 28. koji je Vlada prihvatila, koji se tiče naknade koju trebaju građani da plaćaju da se uzmu u obzir socijalni slučajevi. Niko od nas u poslaničkoj grupi nema nikakav interes, niti ima iko objekat izgrađen posle tog datuma i nismo vođeni nekim ličnim interesima. Nije nam cilj da štitimo one koji su bespravno gradili objekte.

Možemo da tumačimo da je diskriminacija i za one koji nisu stigli da podnesu zahtev do tog datuma. Uz puno poštovanje i Ustavnog suda i pravosuđa u Srbiji, mislim da kao Narodna skupština i kao poslanici, kao postignemo konsenzus, a to očekujem od svih kolega iz vladajuće koalicije, očekujem od svih opozicionih stranaka, da podrže ovaj amandman. Ono što bi mogla da bude posledica je eventualno opet reakcija Ustavnog suda, ali mislim da bar za neko vreme dok se ne donese ovaj zakon, da regulišemo tu legalnu izgradnju. Nakon toga, kada malo pretresemo pravosuđe da i sudovi budu efikasni, da onda onaj ko bude krenuo nelegalno da gradi, da jednostavno bude svestan da će dobiti krivičnu prijavu i da neće smeti ni da pomisli, a ne da počne da gradi i da završi objekat.

Ljudi, dajte da jednom krenemo normalno da gradimo ko ljudi, kako treba i kako je to svuda u svetu predviđeno i da regulišemo tu oblast i da ne mučimo one ljude koji ne mogu da se priključe ni na struju, zato što nisu predali zahtev do tog datuma. Mislim da to nije ljudski. Nije ni humano.

Razumem vas gospodo narodni poslanici, Vlada nije prihvatila, odbor nije prihvatio. Kao ministar ne mogu da prihvatim, ako je inspektor koji je u mojoj nadležnosti dao krivičnu prijavu i napisao rešenje, pogazio bih sve inspekcijske službe, ponizio ih i anulirao. Međutim, vi ste parlament, vi ste narodni poslanici i vi odlučujete. Moram da poslušam ono što izglasate. Vi možete da glasate i ako obezbedite većinu, ne mogu da ne prihvatim većinu parlamenta. Prema tome, gospodo narodni poslanici, ako se dogovorite i izglasate, kao ministar poštujem odluku svog parlamenta. Razumete?

To je vaš predlog i mi smo saglasni sa tim.

Nemam ništa protiv.

Ne možemo da vas nateramo da glasate.

Ako ovaj parlament donese odluku sve drugo pada u vodu jer ste vi najviše zakonodavno telo koje ima pravo da to donese. Oboriće je možda za dve, tri godine, a do tada će se možda svi legalizovati, upisati i završiti sve.

Dejan Radenković, replika. Samo ću kratko. Dok ste vi govorili u šali se čula jedna opaska, a iskreno se nadam da će tako jednog dana i biti u Srbiji da se u parlamentu odlučuje. Voleo bih da, uz sve konsultacije koje su potrebne, jer je tačno da formalno-pravno mi kao zakonodavna vlast odlučujemo, ali su potrebne i dodatne konsultacije i još jednom apelujem, niti sam vršio pritisak na vas da vi kao ministar to prihvatite, u potpunosti vas razumem, ali morate i vi nas da razumete kao poslanike. Svi imamo kontakte sa građanima. Svi smo na terenu i vi to znate i vašu poziciju odlično razumem, da ne možete ni to da kažete. Verovatno mislite isto što i mi a i rekli ste na neki način - dok Ustavni sud to bude razmotrio, možda ćemo sve to završiti i staviti tačku, što je i cilj da jednostavno jednom za svagda stavimo tačku na bespravnu gradnju.

Upravo zato i pričamo, Zakonom o legalizaciji objekta regulišemo nelegalnu gradnju. Zakonom o planiranju izgradnje regulisaćemo i uredićemo legalnu radnju. Sve ono što treba da bi opet privukli investitora, ono o čemu smo pričali, gde smo uvideli sve greške. Iskreno se nadam da će i taj zakon dobiti jedan širi konsenzus i dobiti podršku i dodatno se popraviti na javnoj raspravi, a i kasnije dobiti jednu veliku podršku u parlamentu.

Ako treba da se popravi, popravićemo ga, biće go amandman odbora.

Izvolite. U danu za glasanje podržaću ovaj amandman narodnih poslanika Suzane Spasojević i Dejana Radenkovića, ali ne iz razloga da bih time kontrirala gospodinu Iliću, jer mi imamo jedan poseban odnos uzajamnog reciprociteta - on mene kada vidi uvek me izvređa, a ja njega kada vidim amandmani se sami napišu, nego iz razloga što ovaj amandman zaista smatram kvalitetnim i mislim da ovde uopšte ne treba potezati pitanje da li je nešto ustavno ili nije ustavno. Tako da prihvatite slobodno i 20. amandman kao potvrdu da vam više od jedne trećine odredaba zakona, zapravo nije valjalo nego je to isključivo kvalitet i rezultat te jedne trećine rada narodnih poslanika i to upravo putem podnošenja amandmana. Sve ono što predstavlja sadržinu mojih kolega, koji zaista smatram kvalitetnim amandmanom, iznela sam u načelu i raspravi, tako da ovakav njihov stav podržavamo u broju izgrađenih objekata i nakon datuma, takođe sam govorila. Mislim da ne postoje nikakve prepreke da se ovakav amandman ovde ne prihvati. Ponavljam, ovo nije lex specialis zakon i ne znam zašto bi se ovo pitanje regulisalo nekim budućim zakonom o planiranju i izgradnji. To mi naravno nije jasno, ali ja kao retrogradna, koja volim da brišem, podržaću one konstruktivne koji vole da pišu. U danu za glasanje podržaću amandman mojih kolega.

Međutim, ima jedna stvar koju moramo da razjasnimo. Krivične prijave se ove ne anuliraju ovim amandmanom. Onaj koji je radio nelegalno, krivične prijave idu. Samo želimo da napravimo neki presek i čak da na neki način predupredimo problem kod Ustavnog suda jer zahtev ne može biti vododelnica, ako mogu tako da kažem. Po čemu je zahtev, nije to ni zakon nego zahtev nekoga da nešto uradi i sada je to datum do kada se nešto legalizuje. Zahtev građanina da nešto legalizuje teško može biti vododelnica. Druga stvar koju želim da kažem, možda je to malo ministre hvalilo u zakonu, da se na neki način više obaveže opštinska administracija da zajedno sa građanima bude zainteresovana za legalizaciju i za upis u krajnjem slučaju. Upravo zbog ovoga što ste vi govorili, zbog toga što je to dodatni prihod opštini i to trajni prihod opštini. Tamo niko neće srušiti, ali opštinska administracija treba da bude zainteresovana da se taj objekat legalizuje da uđe u pravnu tekovinu, ako mogu tako da kažem, i da dobije račun da plaća porez. Ovde samo ostavljamo na volju građanina. Znate kako? Mora da se vidi koliko je to stvarno kvadrata jer je to prihod opštine budući i to trajni prihod, sjajno ste vi to rekli.

Moram da kažem da je red da počnemo da koristimo tehnička dostignuća. Može da se otvori pitanje, šta ako neko sutra izgradi pa će da kaže da je i on izgradio pre ovog zakona. Dajte sliku. Neka pogledaju ovi u službama opštine i kažu – gospodine, ovo je datum kada ste slikani na guglartu.

Ne vidim razlog zašto bežimo od tih tehničkih dostignuća koja su prihvaćena u svetu kao nešto što postoji.

Budimo iskreni 700 hiljada objekata su ogromne pare. To je državna imovina. Sada ga nigde nema, a objektivno je to vrednost jedne zemlje.

Da pojednostavim stvar. Hvala. Prvi put sam mislio da ću se složiti sa ministrom Velimirom Ilićem po jednom pitanju, a to je kada je rekao da ne mogu da se legalizuju objekti koji su sagrađeni posle devetog meseca 2009. godine, odnosno za koje je podnet zahtev za legalizaciju u 2010. godini. I, mislio sam da ćemo se složiti oko toga kako to treba da prevaziđemo. Rekao je da to treba da prevaziđemo tako što će ti objekti ući u redovan postupak za izdavanje građevinske dozvole. To bi bilo zaista sasvim u redu. Zadržali biste pravnu sigurnost, omogućili tim ljudima da uđu u postupak za dobijanje građevinske dozvole i ispunili sve ove zahteve koje kolege iz SPS predlažu, na jedan neustavan način na koji oni predlažu. Međutim, kada ste rekli da bi to ušlo u Zakon o planiranju i izgradnji, tu se već ne slažemo. Dakle, vi u Zakon o planiranju i izgradnji, koji treba da se bavi budućom izgradnjom, unosite opet elemente Zakona o legalizaciji. Ja nudim jedan predlog, ministre, to je možda za razmišljanje i za odbor, da se učini kao što je učinjeno u jednoj zemlji u susedstvu, da se u Zakon o legalizaciji doda jedan stav, da se kaže - za objekte koji su izgrađeni posle ovog roka da mogu ući u postupak dobijanja građevinske dozvole. Dakle, da član koji ste planirali u Zakonu o planiranju i izgradnji prihvatite kao modeliran amandman koji su oni podneli i to ne bi bilo u suprotnosti sa Ustavom i u ovom zakonu bi regulisali pitanje tih objekata. Nikako da za te graditelje dozvolite da uđu u postupak legalizacije po principima koji važe za one do 2009. godine, zato što na taj način opet uvodite pravnu nesigurnost, opet uvodite haos, kome ste pomalo i vi, ponašajući se kao da ste na pijaci, malopre govorili. Vi kažete – ja, od kada sam ministar, nisam srušio ni jedan jedini objekat. Pa, ko ste vi da kažete da niste srušili ni jedan jedini objekat? U Zakonu kaže i piše lepo kada se objekti ruše - kada su na vodozahvatnom području, kada su na području na kojima su klizišta, na području kojima prolaze magistralni putevi itd. Vi ste dužni da sprovodite zakon. Nadam se da to politikanstvo nećete pretvoriti u nešto, da ćete se ispraviti u ovom pogledu i da ćete reći da ćete poštovati zakon ubuduće i da ćete dozvoliti tim inspekcijama, koje su stavili crne trake oko nekih objekata, ili crvene, da se ne dozvoljava dalja gradnja i da su objekti pred rušenjem, da bi posle vetar kada dune odneo te trake i oni nastavili da grade. Za vaše vreme, gospodine ministre i na to su vas upozoravale vaše kolege iz vladajuće koalicije, da se i sada grade nelegalni objekti na Zlatiboru itd, raznim dolinama i raznim brdima. Vi to treba da sprečite, a ne da se ponašate otprilike – kad-tad će to neko legalizovati, neće biti po Ustavu, ali izglasajte vi to, pa nema veze, za tri godine dok Ustavni sud postupi, to će već biti legalni objekti. Tako se ne ponaša ministar kome je stalo do poštovanja zakona. Dakle, predlažem vam da u dogovoru sa podnosiocima amandmana, zajedno sa nadležnim odborom, uđete u proceduru kojom bi ovaj amandman korigovali i na taj način ovo pitanje na kvalitetan način rešili. I kada budemo govorili o planiranju i izgradnji, da govorimo o planiranju i izgradnji bez priče o nelegalnim objektima. Hvala. Sledeći prijavljeni je narodni poslanik Aleksandar Senić. Izvinite, molim vas, ministar Ilić se prethodno javio.

Ne mogu da promenim odluku većine ako vi glasate nešto, to je izglasano, ne može ni jedan ministar, ni jedna vlada. Mi kao Vlada nismo prihvatili, odbor nije prihvatio, ali to isto znači da parlament može. Parlament može da smeni Vladu sutra ako hoće, ministra i koga god hoće. Ne mogu sada da naložim vama šta ćete da glasate. Vi možete većinom da izglasate šta god hoćete. Vi ste srpski parlament koji odlučuje i u danu za glasanje donosite odluke. Zašto? Ne ruši Ministarstvo objekte, ruši lokalna uprava. Ona dobija rešenje, a neće da sruši. Šta ću ja sada da radim? Ne mogu da naložim nekome da sruši u nekom gradu, ako oni kažu – nemamo novac, nemamo ekipu za rušenje, ili jednostavno napišu dopis da nisu u mogućnosti da izvrše rešenje. Da smenim lokalnu upravu ne mogu. Mogu samo da dam neki komentar javno itd. Znači, lokalna uprava ne ruši. Drugo, nisu ni građani bili baš tako drski. Ni jedan objekat nije napravljen na trasi puta, ulice, raskrsnice itd. Vrlo ih je mali broj, veoma mali broj. Raspitaju se oni gde da prave, i tu su gradili. Tako da, ni jedan veći investicioni objekat nije bio ugrožen posebno sa bespravnom gradnjom i to su gradovi regulisali kroz svoje prostorne planove, kroz svoje generalne urbanističke detaljne planove i uklopili sve to u jednu celinu. Prema tome, objasnio sam da sam ja nemoćan ako parlament nešto izglasa i Vlada je nemoćna ako izglasa. U danu za glasanje videćemo šta ćete glasati.

Ljudi su rekli da je 30 dana dovoljno, da je sedam malo, pa nije sada problem ako traže baš 30 dana, da sada pomerimo taj rok. Nije promenjen ceo član zakona itd. Ja ću kao ministar poštovati ono što vi izglasate. Ministre, da li ste u poziciji da prihvatite ovaj predlog, da član koji ste planirali da ugradite u Zakon o planiranju i izgradnji implementirate u amandman koji je podnela poslanička grupa SPS?

Nemojte glasno pričati dok ja govorim, nemojte biti nestrpljivi. Dakle, ovaj amandman bi se upotpunio time što bi se implementirao član koji ste vi planirali za Zakon o planiranju i izgradnji i na taj način bi svi bili zadovoljni. Hvala. Ministar Ilić. Gospodine poslaniče, pravnici sa kojima smo radili, to je jedan ogroman tim ljudi, vi znate ko je sve radio na zakonu, to su izuzetno kvalitetni ljudi, a to je vrlo važan zakon, kao i Kancelarija za brze odgovore i mnoge institucije iz Evrope i sveta, kao i mnogi primeri, svi su smatrali da treba ostaviti neko malo prozorče ako se kasnije za deset godina dogodi da se izgrade neki objekti koji ne ugrožavaju ništa, a da su izgrađeni sticajem nekih okolnosti, mora imati neka mogućnost da ne bude da se poruše itd. Smatrali su da je to ta priča. Međutim, ja nisam pravnik i konsultovaću pravnike koji se time bave, razgovaraćemo o tome i do dana za glasanje sigurno ćete pročitati o tome, razgovaraćemo itd. Možda se i čujemo sa šefovima poslaničkih grupa. Ali, veoma je bitno da vi u Danu za glasanje odlučujete i sve ono što vi budete odlučili, stvarno ne želim da bilo šta komentarišem što parlament izglasa. Vi možete, imate ovde jako puno pravnika, dobrih pravnika, da se konsultujete, da razgovarate i ako donesete neku odluku u Danu za glasanje mi moramo to poštovati, jer mi poštujemo ovaj parlament i poštujemo svakog poslanika. Vi ste ti koji odlučujete većinom glasova. Prema tome, ne bih želeo da vam sugerišem bilo šta. Vi uvek imate pravo da izglasate šta god smatrate da je dobro za građane Srbije. Ako vi smatrate da će to biti dobro, ja nemam prava da sada vršim pritisak na parlament ili poslanike, taman posla. Vi ste ti koji ćete odlučiti. Ako se o tome dogovorite, ako usvojite nešto, ja moram to da poštujem, jer vi ste i mene izabrali i čitavu Vladu.

Prema tome, poštujmo i ovog puta većinu. Većina će odlučiti i ono što većina odluči, tako će i biti. Poštovana gospođo predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, zapanjen sam ovakvom vašom diskusijom. Pitam se da li se sećate šta ste pričali pre tri nedelje? Da vas podsetim, u diskusiji u načelu sam pričao da je ovakav predlog zakona neustavan, jer da ste čitali Odluku Ustavnog suda kojom je prethodni zakon proglašen za neustavan, mogli ste da pročitate da je zakon neustavan zato što protivreči načelima jedinstva pravnog poretka. To znači i piše u obrazloženju Odluke Ustavnog suda, da ste čitali mogli ste da vidite, da je zakon morao da se odnosi samo na objekte koji su izgrađeni do 13. maja 2003. godine, jer je od 13. maja 2003. godine nelegalna gradnja krivično delo. Sasvim je svejedno da li će rok ili granica biti 11. septembar 2009. godine ili dan stupanja na snagu ovog novog zakona koji će evidentno biti usvojen, zakon će biti neustavan. Zato vam predlažem da prihvatite ovaj amandman koji su dali iz SPS-a i da im jednostavno izađete u susret, jer ovaj amandman nije ništa drugo nego jedan predizborni amandman, drugačije ga ne bih nazvao. Mi smo spremni da razgovaramo i da damo podršku i ovakvom amandmanu, ali pre toga jednostavno shvatite da ne možete imati dva aršina. Da vas podsetim još jednom, rekli ste da je između 2003. i 2009. godine izgrađeno milion objekata i pitali ste me - da li vi to hoćete da rušite? Ja neću, to su vaše reči. Nisam uzeo stenografske beleške jer vama one ništa ne znače, šta god da piše tamo, vi imate svoje tumačenje. Sada vas pitam – ako ste već razgovarali sa tim pravnicima i sa Ustavnim sudom, morali su da vam kažu da je zakon pogodan samo za objekte koji su izgrađeni bespravno do 13. maja 2003. godine, jer je tog dana postalo krivično delo bespravna gradnja?

Gospodine ministre, zaista malo ozbiljnosti da unesemo u ovu raspravu. Vi ste ovde ovlašćeni predstavnik Vlade, ovlašćeni predstavnik predlagača ovog zakona. Dakle, vi ste malo pre izrekli jednu stvar koja je poruka javnosti, a to je da niste rušili, niti ćete rušiti nelegalno izgrađene objekte. Vi ste na taj način minirali sopstveni zakon. Mi ne očekujemo od vas da vi lično odete i rušite objekte, ali zakon predviđa rušenje kao sankciju za slučaj da se objekti ne legalizuju. Šta to sad znači, gospodine ministre, ako vi ne odustajete od ovog predloga zakona i ostajete pri svim odredbama koje su predložene? Šta to znači, da ćete vi doneti jedan podzakonski akt kojim ćete naložiti svima onima koji će biti prinuđeni da realizuju odredbe ovog zakona – nemojte rušiti nelegalno izgrađene objekte? Gospodine ministre, tu je nedostatak jednog elementarnog poštenja prema javnosti, prema sopstvenom pravnom aktu koji se predlaže i prema ovom parlamentu. Čemu uopšte diskusija oko toga da li ćemo brisati one datume do kada se smatra da je objekat izgrađen i može da uđe u proceduru legalizacije? Čemu uopšte rasprava danas u Skupštini, ukoliko vi zakon ne mislite da sprovodite? Dakle, to je, gospodine ministre, problem sa formom koja ima problematičnu sadržinu, a ovaj ceo zakon ima problematičnu sadržinu. Ukoliko se ne slažete oko toga kako ga vi obrazlažete i kakve poruke vi šaljete javnosti, kakav ćete odnos imati prema sprovođenju ovog zakona i samog zakonskog teksta? Prema tome, vi samo obesmišljavate uopšte ceo zakon, obesmišljavate rad poslanika u ovoj Skupštini. Još jednom vas pozivam, izvolite i povucite zakon iz procedure. To je u stvari jedino pravo rešenje kada govorimo o ovom predlogu zakona.

Međutim, smatram da je tekst ovako kako je predložen u amandmanu hodanje po nožu. Znači, ulazimo opet u situaciju da Ustavni sud ovako nešto odbije, te svakako pozivam kolege da o tome razgovaramo i da donesemo jedno rešenje koje će svakako biti u interesu svih građana Srbije. Želela bih nešto da kažem što se odnosilo na ono što je govorio moj kolega malo pre, kada je rekao da ovaj amandman predstavlja dodvoravanje građanima Srbije.

Šta je onda to predstavljalo? Drugo, krivično delo nije regulisano Zakonom o planiranju i izgradnji i ne 2003. godine, nego regulisano Krivičnim zakonom i to 2002. godine. Tako da ste malo pomešali, kolega. Sledeća prijavljena je narodna poslanica Bojana Božanić.

Dakle, treba prvo da definišemo da komunalnu infrastrukturu za objekte gradi lokalna samouprava. S pram toga lokalna samouprava treba i da prihoduje, da naplati tu komunalnu infrastrukturu. Vi ministre znate da u članu 27. ovog predloga Zakona o legalizaciji stoji da naknada za uređenje građevinskog zemljišta utvrđuje se na osnovu kriterijuma, stepena komunalne opremljenosti, godišnjih programa za uređivanje građevinskog zemljišta, urbanističke zone, namene i površine objekta. Lokalne samouprave moraju da ispoštuju, da imaju komunalnu infrastrukturu da bi im došli investitori da grade. Kada investitori, oni neće da dođu na golu zemlju, na ledinu, tamo gde nema ni vode ni kanalizacije, gde nema puta, gde nema struje, gde nema PTT mreže itd.

Što se tiče Ustavnog suda, ako bi on radio nekim redom i kad bi rešio sve one zahteve za ocenu ustavnosti koje je podnela DSS, sigurno ovaj amandman kada bi se usvojio ne bi do ovog zakona došlo da se on rešava pred Ustavnim sudom, za jedno pet, šest godina, tako da bismo mogli da završimo sve ono što je potrebno i da se svi objekti legalizuju. Gospodine Seniću vi ste želeli repliku na izlaganje gospođe Rakić. Mislim da je mnogo bitnije iznositi istinu nego reći bilo šta pa makar i ne bila istina. Želim samo da potvrdim da je odredbama Zakona o planiranju i izgradnji koji je stupio 13. maja 2003. godine predviđeno da oni koji bespravno grade građevinske objekte krivično odgovaraju za svoje postupke, tj. za svoja dela. To je ukazao i Ustavni sud svojom odlukom kojom je proglasio neustavnim Zakon o planiranju i izgradnji tj. deo Zakona o planiranju i izgradnji iz 2009. godine. Hvala. Sada ću vam pročitati redosled javljanja: Milan Lapčević, Marijan Rističević, Dejan Radenković, Zoran Anđelković, Srđan Spasojević, Srđan Šajn.

Meni zaista posle ovolikih polemika i replika nije jasno šta je koncept koji nam predlaže ministar. Kaže nam da je parlament vlastan da usvoji zakon kakav god daje, da prihvati ove ili one amandmane, ali nam ne kaže šta je to stav ministarstva ako imamo ovlašćenog predstavnika u parlamentu.

Izneću neke argumente, pa vi odgovorite i recite da to nije u redu. Nemojte da se ljutite nije ništa sporno.

Prvi put sam se javio gospodine ministre, da li sam vam simpatičan ili nisam to je vaša privatna stvar, ali je vaša dužnost kao ministra koji ovde učestvuje u raspravi ravnopravno sa svim poslanicima da poštujete dostojanstvo čitave Skupštine, pa i mene kao narodnog poslanika. Rekli ste da nećete rušiti nelegalne objekte i predložili zakon kojim se kaže da se mogu legalizovati objekti koji su građeni do 11. septembra 2009. godine. Da li imamo taj podatak? Šta je sa tim objektima? Da li oni postoje ili ne postoje? Kako ćemo rešiti njihovo status? Logično je ako ne mogu da budu legalizovani da budurušeni. Ako nećemo da ih rušimo, a nećemo da ih legalizujemo šta je sa njima. Pitanje broj dva. Od 2003. godine je krivično delo izgradnja objekata bez građevinske dozvole i za investitore i za izvođače. Da li postoji i koliko krivičnih prijava podnesenih protiv investitora izvođača? Šta je sa tim prijavama, kakva je njihova sudbina? Da li postoji jedna krivična prijava protiv jednog inspektora, evo od 2009. godine do danas, a znamo da su nastajali objekti posle 2009. godine kada je eksplicitno u zakonu pisalo da je to krivično delo. Ne prebacujem to vama. Vaš prethodnik, gospodin Dulić, napravi je opšti haos dok vi niste došli da budete ministar. Verovao sam vam kada smo raspravljali o Zakonu o upisu prava svojine s proleća ove godine, u vašu najavu da ćete novim predlogom zakona o legalizaciji objekata rešiti trajno taj problem, da će svi dobiti mogućnost da se legalizuju i da ćemo jednom podvući crtu da više niko neće moći da gradi bez dozvole, da će biti stroge kazne, sankcije itd, ali da moramo da podvučemo crtu zato što nam je opšti haos u katastru, infrastrukturi, izgradnji objekata, u kompletnom građevinarstvu. Imamo li možda neku zamisao na koji način to rešiti. Takođe, bi vas molio da mi pojasnite i koncept ne plaćanja naknada za komunalno opremanje.

To znači, da ja koji sam platio tu naknadu za komunalno opremanje, koja je bila prilično visoka, ću sada plaćati i porez na imovinu, pa ću praktično duplo finansirati to komunalno opremanje, a oni koji budu nadalje gradili, plaćati po jednom osnovu. S druge strane, nisam siguran da tih milion i 400 hiljada objekata koji su nelegalni, a za koje ste i vi i svi znao da su dobrim delom izgrađeni od ljudi koji su slabijeg imovnog stanja, pa je i to jedna od razloga zašto se preko 300 hiljada objekata, to je procena takođe, nije prijavilo, a bilo je izgrađeno 2009. godine, nije prijavilo za legalizaciju. Zato što ljudi jednostavno nisu imali finansija da uđu u čitava taj proces. Kako ćemo onda rešiti taj njihov status? Kako će oni uopšte plaćati porez na imovinu ako nisu mogli da se prijave ni po prethodnom Zakonu o legalizaciji i da plate tu neku najminimalniju naknadu koja se kretala za objekat od 100 kvadrata jedva nekih par stotina evra? Dakle, to je koncept koji je neodrživ. Ako nemate budžet koji će graditi lokalnu infrastrukturu, vi ste ukočili mogućnost dalje gradnje. Mislim da taj koncept ne postoji nigde u svetu, odnosno, možda i postoji u uređenim zemljama, gde se redovno i uredno plaća porez, ali čisto sumnjam da bi to u Srbiji moglo da funkcioniše. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, ja se bojim da ovaj zakon većina posmatra kao zakon o nelegalnim objektima, a pri tome mislim samo na stambene objekte. Pošto ja živim na selu, tu je negde oko 3.000 stanovnika, ima i manjih sela, u te nelegalne objekte spadaju i razne šupe, svinjci, kokošinjci, itd. To moramo imati u vidu, čisto radi građana, da pokušam da pojasnim u čemu su sve naše dileme, a zbog naše dileme to može da unese još veću zabunu, ali ista zabuna vlada zbog zakona o upisu nelegalnih objekata u katastar nepokretnosti.

Znači, ovim zakonom, oni imaju pravo da legalizuju objekte. Drugi to pravo nemaju, ali oni koji su izgradili do tog datuma svoj objekat, a nisu podneli zahtev za legalizaciju, zakon koji je ova Skupština usvojila o upisu nepokretnosti, odnosno o upisu nelegalnih objekata za katastar, stiču pravo da se upišu u taj katastar, bez obzira što su propustili rok. Ono što ja želim da pitam ministra, šta je sa onima koji su pokrenuli postupak legalizacije, plaćali rate, a više ne mogu i sada žele da promene, da više ne idu na legalizaciju, nego da pređu na upis nelegalnih objekata u katastar nepokretnosti, odnosno da li je moguće da sa legalizacije pređu na upis, s obzirom da više nemaju novca da plaćaju neke nadoknade koje su pojedinim opštinama, s obzirom da ja dolazim iz opštine Inđije, a tamo je legalizacija jako skupa, razne kamate, tako da ljudi odustaju i žele da pređu. Ministar kaže da je moguće da pređu, mislim na upis nelegalnih objekata katastra nepokretnosti. Šta uopšte znači nelegalan objekat? Znači protivzakonit. Za neke sagrađene posle određenog datuma, ta gradnja predstavlja krivično delo, a ranije je to bio neki prekršaj. U suštini i jedni i drugi i treći objekti su sagrađeni nelegalno, odnosno protivzakonito.

Ovim zakonom je predviđeno da opština može to da uzme u obzir, ali ja se bojim da će postojati opštine koje to neće uzimati, ali želim da kažem da je jedan porez već plaćen kada je to građeno. Plaćen je porez na promet, sada se to zove PDV, a on se ranije delio između lokalne samouprave i republike u određenim procentima. Dakle, lokalna samouprava je već imala koristi, zato što je građevinski materijal, kojima su građeni ti objekti bio oporezovan. Naravno da mi ne možemo da podstičemo nelegalnu gradnju, ali se meni dopao amandman gospodina Radenkovića, odnosno amandman SPS, koliko vidim, dva poslanika su to predložila. Imam jednu dilemu, taj amandman je podržao jedan pravnik, koji sada doduše nije tu ili pravnica, koja je tražila da se član 5. briše, a onda je podržala ovaj amandman da se promeni stav 1. Sada sam ja seljak, nisam pravnik, ali kako jedan pravnik može da predloži da se usvoji ovaj amandman, a prethodno da se glasa o amandmanu da se član 5. briše. Ja vas sada kao seljak pitam, a ovde ima i profesora prava koji to nisu primetili, nažalost, kako da usvojimo amandman ako se desi, pošto amandman nije povučen, gospođe Batić, ako se njen amandman usvoji, izbrišemo član 5, kako ćemo da prihvatimo amandman gospodina Radenkovića, kako je uopšte moguće da se promeni stav 1. u članu koji je izbrisao? Dakle, niti sam pravnik, niti sam profesor na pravnom fakultetu, ali za mene je logično bilo da tako vrstan pravnik uz podsećanje nekog profesora na pravnom fakultetu, kaže, ja povlačim svoj amandman da se član 5. briše i podržaću amandman SPS koji predlaže da se stav 1. menja odnosno da se svi objekti izgrađeni do dana stupanja na snagu ovog zakona budu predmet legalizacije. To bi bilo pošteno od pravnika, a ja nisam pravnik, ali ako nas budu uređivali pravnici, izgleda da ćemo veoma loše proći, jer ne znam pravnicima predaju profesori, a ko će predavati profesorima, to sveti bog zna. Što se tiče nelegalnih objekata, ova skupština ima pravo da amnestira, može da amnestira nelegalnu gradnju u raznim razdobljima, a naravno da je to u jednom trenutku postalo krivično delo i niko nema pravo da podržava vršenje krivičnih dela, ali Skupština može da donese odluku da se legalizuju objekti, a vlasnici mogu krivično da odgovaraju za to da su za to vreme dok je to bilo nelegalno gradili, barem onoliko koliko ja kao seljak vidim. Mi ovim zakonom ne tražimo da se izbrišu krivična dela koja su oni počinili, mi samo želimo usvajanjem amandmana poslaničke grupe SPS da objekti budu legalni, a oni koji su počinili određeno krivično delo, mi ne tražimo da budu amnestirani. Zato sam ja blizu onoga što ministar nije izrekao, a ja sam poslanik, pa to mogu da kažem, da se dvoumim i najverovatnije da ću glasati za amandman SPS, ali ja sa njima nikada nešto nisam bio posebno blizak, ali amandman je racionalan, jer se odnosi na objekte koji su izgrađeni posle 11. 09. koji ne mogu da se legalizuju ovim zakonom, ne mogu da se upišu u katastar nepokretnosti kao nelegalni objekti. Mi ne želimo da ih srušimo i najracionalnije je da ne čekamo novi zakon o planiranju i izgradnji, jer to i ako bude, biće, ali najrealnije je da mi glasamo i ja sam blizu toga da mi podržimo ovaj amandman, s tim u vezi što na selu imamo mali milion tih objekata, svinjci, kokošinjci, koji su iz nužde napravljeni, zbog ekonomskog interesa, odnosno zbog profesionalne delatnosti seljaka, jer on na brzinu treba da sklepa neki tor, svinjac, a to po novom zakonu o planiranju i izgradnji, takođe je objekat.

Takođe, ovde je rečeno, da se ja složim jednom sa opozicijom, da se moraju rušiti objekti izgrađeni na vodnim zahvatima. Ja se sa tim slažem. Ti isti koji tamo vrše vlast su napravili fabriku za reciklažu olova na vodozahvatu i ekološku saglasnost je dao pokrajinski sekretarijat za ekologiju. Zahtev su podneli na jedan broj parcele, tu su dobili saglasnost, a onda su rekli da je to tehnička greška, pa su izgradili na vodozahvatu, na regionalnom vodozahvatu za čije granice je nadležna Vlada Republike Srbije, a da bi sve to bilo usklađeno, pošto je bio regionalni urbanistički plan, prostorni plan itd. i regulacioni planovi, da ne bi menjali sve, oni su rešili da promene prostorni plan, pa su prostornim planom izmislili vodozahvat koji i dalje postoji, a po prostornom planu nema i izgrađena je fabrika za reciklažu olova. Na sve moje žalbe i primedbe i na sve krivične prijave, svi su ostali gluvi i nemi, nije nadležno republičko ministarstvo za kontrolu toga, već je to, gle čuda, zakonom o prenosu nadležnosti, pripalo Pokrajini Vojvodini i, gle čuda, onaj ko je dozvolio takvu gradnju, predsednik opštine, postao je sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i na određeni način je postao nadležan za svoje brljotine koje je napravio. Želim da podržim to, da se posebno zagađivači, a fabrika za reciklažu olova je očigledan zagađivač, na vodozahvatu drva ne smeju da se stružu, i podržavam tu stav opozicije da se takvi nelegalni objekti odmah sruše. Hvala. Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, poštovani građani Srbije, dakle, pred nama je jedan izuzetno važan zakon i moram da ocenim da je kompletna diskusija u celom parlamentu izuzetno korektna, bez obzira na određene različitosti, što je i logično kada je jedan ovakav Predlog zakona u pitanju. Moram da naglasim pre svega da ovaj član 5. koji je izuzetno sporan, i kompletan, zakon ne bi bio danas pred ovim parlamentom da Ustavni sud više puta pokušao da se ovakav veliki problem u Srbiji reši, nije praktično ovakav jedan predlog zakona i ranije predloge zakona stavio van snage. Ima izuzetno puno amandmana. Mi smo pre nekoliko dana na odboru imali jednu vrlo konstruktivnu atmosferu. Dakle, ministar je dosta amandmana prihvatio. Danas iz različitih diskusija, čak i određenih amandmana koji su veoma logični, moram da kažem da je izuzetno logično da to što kolege iz SPS predlažu. Postoji samo jedna određena zamka za sve nas ovde, da li će Ustavni sud to oceniti da li je to ustavno, i možemo doći u situaciju da jedan izuzetno veliki napor i ovog ministarstva i svih ljudi koji rade na zakonu, da možda dođemo u situaciju da glasamo, a da posle nekoliko godina, ili na određeno vreme, zavisi kada će Ustavni sud oceniti da li je ovaj zakon u skladu sa Ustavom, opet neki budući saziv parlamenta, ili neki drugi ministar ući u isti problem. Ovo je jedan životan zakon, životni. Ovo je jedan zakon koji mnogo znači građanima Srbije, pre svega i u pravnom prometu i u sigurnosti. Meni se čini da sve ono, pogledao sam koje je primedbe Ustavni sud ranije imao, da je ovo ministarstvo i predlagači ovog zakona su imali u vidu, i dosta toga praktično postupili po primedbama. Da li su sva rešenja idealna, vreme će pokazati, ali sigurno i ona opaska ministra koji je rekao u jednom trenutku da još nekoliko dana da se vidi, siguran sam da se odnosilo, gospodine ministre na to, da pravnici koji rade na ovom zakonu još jednom vide da li mogu nešto da podrže, da li je u skladu sa Ustavom, tu je ona glavna kočnica svega toga.

Izuzetna atmosfera koja je bila na odboru, ona je i danas ovde u parlamentu, i mislim da će se sa ovakvim radom i sa ovakvim načinom, i sa uopšte ovakvom diskusijom naći jedno dobro rešenje, a ponavljam, da nađemo rešenje koje će sigurno biti, odnosno ne sigurno, nikada nije sigurno, ali da isključimo mogućnost da eventualno Ustavni sud, kroz određeni amandman nešto što eventualno prihvatimo, što bi moglo ovakav predlog zakona da obori. Poštovana gospođo predsedavajuća, poštovani gospodine ministre, Dame i gospodo narodni poslanici, ovde je reč o jednom vrlo interesantnom amandmanu koji je predat i koji glasi – da praktično građevinska, odnosno upotrebna dozvola može i treba da se izda u skladu sa ovim zakonom za sve objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane ili dograđene bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, do samog stupanja na snagu ovog zakona. Isto bih se ja osvrnuo na neke diskusije koje su bile vrlo interesantne kada je reč o ovom amandmanu. Čuli smo zaista ove razne predloge. Prvo da vam kažem, ne znači da ako nešto nije ubeleženo na ortofoto snimku i da nema tog objekta koji je izgrađen na tom ortofoto snimku da ga neće biti za mesec i po dana. Da li znate da preko interneta možete da nabavite snimak, u foto šopu dorađen, kakve god hoćete zgrade na bilo kojoj lokaciji, to je prva stvar koju bi trebalo da znate. Druga stvar, čuli smo interesantno zapažanje da je loše da nam diplomirani pravnici kreiraju zakone. Meni se sviđa i da nam kreiraju uopšte stvarnost, meni se sviđa ta kritika na račun Aleksandra Vučića, prvog potpredsednika vlade, jer i on je diplomirani pravnik i ja sam apsolutno uveren da su svi govornici koji su kritikovali pravnike koji pišu zakone, mislili na Aleksandra Vučića, pogotovo ovi iz naprednjačke koalicije.

Ono što je dozvoljeno vama, dozvoljeno je i meni. Mislim da je dobro da pravnici pišu zakone i da struka piše zakone a ne laici, jer onda bi svi imali Dušanov zakonik, a ne zakone Republike Srbije. Kada govorimo o ovom zakonu, ako prihvatimo ovakav amandman već za mesec i po dana, dva, tri, šest meseci, godinu dana imaćemo nov zakon o legalizaciji koji će kazati, hajde sad do nekog maja 2014. godine sve što je izgrađeno bez dozvole da se legalizuje. Mora jednom da se stavi tačka i da se kaže kada hoćemo i želimo da Srbija bude uređeno društvo, uređena Republika u kojoj se poštuju zakoni, u kojoj se poštuje Ustav i da kažemo gde ja ta nulta tačka gde ćemo napraviti presek? U protivnom, ako se stvarno i stalno gura sve što je neprijatno pod tepih, to počinje da zaudara i onda je nemoguće to sutradan ispraviti bilo kojim naporom, bilo kojom zakonodavnom aktivnošću, bez obzira ko vrši vlast u ovoj zemlji. Dakle, da završim, ja smatram da jednoga trenutka treba pokazati rešenost države da se neke stvari u ovoj zemlji urede. Samo tako iskoračićemo iz onog balkanskog grotla i zakoračiti putem evropskih civilizacija, putem razvijenih evropskih država koje se razvijaju na redu, poštovanju zakona, poštovanju Ustava i elementarnih normi. Ali, sve te zemlje su nastale kao ozbiljne države tako što su u tim zemljama najstručniji, najpametniji, najobrazovaniji pisali zakone. Ako imate neke kritike na račun pravnika, vi uđite u Arenu pa im kažite u lice, nemojte ovako na mala vrata. Zahvaljujem. Ja nisam imala namere da govorim o ovom amandmanu, ali prosto, pošto je ministar Ilić govorio nešto što je mimo ovog što piše u amandmanu, pominjao novi zakon o planiranju i izgradnji, smatram da trebam da kažem par reči o tome. Gospodine Iliću, nelegalni objekti u ovoj zemlji nastali su iz više razloga. Jedan od razloga je to što građani nisu imali novac da plate naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, drugi razlog za to je činjenica da je bila jako komplikovana procedura za izdavanje građevinske dozvole ili odobrenja za izgradnju, pa su građani posegli za nelegalnom gradnjom. Treća činjenica je da nadležni građevinski inspektori u nekom svom periodu nekog vremena nisu kvalitetno i stručno obavljali svoj posao. Vi ste malo pre govorili o novom nacrtu zakona o planiranju i izgradnji govoreći o tome da će novim zakonom biti moguće da građani dobiju građevinske dozvole u roku od sedam dana. Govorili ste i to da ti građani i pravna lica neće morati da plate naknadu za uređenje građevinskog zemljišta, nego da će se to kompenzovati kroz porezna imovinu. Moram da vas podsetim, gospodine Iliću, da ste vi bili nekad ministar za kapitalne investicije, kome je bilo u nadležnosti takođe ovo izdavanje građevinske dozvole i odobrenja za izgradnju. Tadašnje ministarstvo nije dobro radilo svoj posao. Vi ste u raspravi, u načelu, govorili o tome da su svi ministri podjednako krivi za nelegalnu gradnju, ali da su ministri radili posao kako treba u Srbiji bi bila revolucija. Ja tu sa vama mogu da se složim, jer za milion i 400 hiljada objekata u Srbiji teško da bi neko preuzeo odgovornost da tako nešto ruši. Sada moram da vas pitam - na osnovu čega vi kažete da ne treba da se plati naknada za uređenje građevinskog zemljišta koje zaista potreban prihod u lokalnoj samoupravi? To ne može i ne treba da se kompenzuje porezom na imovinu. To ne može da se plati prilikom dobijanja upotrebne dozvole. Kažete da će sada biti praksa da ono što je izgradila lokalna samouprava treba da se naplati, a ukoliko je određeni objekat gradio investitor, na primer sam uveo vodu, struju, to ne mora da plati, pa tako i po današnjem zakonu. Znači, ukoliko je investitor, po današnjem zakonu kako važi, sam uradio vodovod, sam napravio put, sam doveo struju, on taj deo naknade za uređenje građevinskog zemljišta po važećem zakonu nije morao da plati. Loše da se to radi kod dobijanje upotrebne dozvole. Slažem se s vama da ta cena ne može da bude velika, pa vi pominjete zone 300 evra po kvadratu, sigurno je negde i više od toga, ali postoje lokalne samouprave koje su jako siromašne, gospodine ministre. Ova vlada je smanjila bar za 20% prihod lokalnim samoupravama kroz smanjenja taksi na firmu, kroz smanjenja poreza na zarade i kroz mnoge druge republičke propise. Kako vi mislite da onda opštine asfaltiraju ulice, kako da opštine rade vodovod i kanalizaciju ukoliko za to nemaju sredstva? Nije tačno, gospodine ministre, mislim da vi to znate, ali možda ste napravili omašku, ne bih da kažem da ste namerno rekli, da je ukinuta amortizacija. Sada se daje mogućnost da amortizacija bude 1%, znači do 1%, ranije je bila 0,8% Kada je taj predlog zakona obrazlagao Mlađan Dinkić i kada smo mi poslanici govorili o tome da je to besmislica dati lokalnim samoupravama mogućnost da amortizaciju smanje na nulu, njegovo opravdanje za to je bilo - ukoliko se porez na imovinu poveća, neka građani smenjuju predsednika opštine. Vi ste danas govorili o tome da porez na imovinu treba da se uveća. Kao član poslaničke grupe LDP smatram da porez na imovinu ne može da se uveća, građani to nemaju više odakle da plate, gospodine ministre. Ne možete vi republičkim propisima da uzimate prihode lokalnim samoupravama, a da lokalne samouprave terate da povećavaju porez na imovinu. Od čega to da plate osiromašeni građani. Nema potrebe da se to uvodi. Vi ste pričali o porezu na imovinu kao kompenzaciju naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Vrlo dobro sam vas i pažljivo slušala. Takođe, kada govorimo o upisu prava svojine i 100 evra i milion 400 ili milion i 500 hiljada objekata, to je prihod za državu, složićete se, ako svi upišu svoja prava u katastar nepokretnosti od 150 miliona evra. To je republički prihod. Na taj način vi veštački povećavate bruto društveni proizvod i fiktivno smanjujete javni dug u odnosu na taj BDP. To je cilj ove vlade da fiktivno na takav način smanji javni dug. Time građani ne dobijaju građevinsku dozvolu, time ih prosto upisujete katastar i samim tim dajete mogućnost lokalnim samoupravama da im naplaćuju porez na imovinu. To su činjenice. Govorili ste, ministre, u raspravi, u načelu, da u katastrima u Srbiji nedostaje jedno 30 pravnika, pa da pravnike iz Kragujevca, na primer, šaljite u neke druge opštine. Kada smo ovde u parlamentu razmatrali plate zaposlenih u katastrima nepokretnosti u Republičkom geodetskom zavodu, jedan od amandmana je bio da se plata ne povećava samo radnicima geodetske struke, nego i tim diplomiranim pravnicima. Sećate se toga. I vi ste načelno bili za to. Za to su se zalagale ovde mnoge poslaničke grupe. Šta se desilo u danu za glasanje? Taj amandman nije prošao. Znači, danas radnici u katastru koji su diplomirani pravnici imaju manje plate za isti posao od radnika koji su geodetske struke. Kako očekujete da imate pravnike u Republičkom geodetskom zavodu, pa nećete ih imati? Niste za to vi odgovorni. Vi ste malopre rekli kako poslanici glasaju, a za to su odgovorne ovde poslaničke grupe koje u danu za glasanje za to nisu glasale. Rekli ste, gospodine ministre, o obraćanju gospodinu Seniću, pošto ste rekli da vi nećete rušiti objekte, pa ste onda rekli da to ne mislite vi lično, znači, vi naravno lično ne rušite objekte, nego to neće rušiti uglavnom lokalne samouprave i protiv toga vi ništa ne možete, ali ste rekli da ministarstvo ne ruši objekte. To nije tačno. Postoje objekti za koje dozvolu za izgradnju izdaje isključivo ministarstvo. Deset miliona u republičkom budžetu predviđeno je za rušenje od strane nadležnog ministarstva. Znači, ne od strane lokalnih samouprava. Molim vas, zaista kada govorite u ovom parlamentu da govorite onako kako jeste i konkretno. Da možete da rušite, pokazuje činjenica, vi ste o tome govorili u načelnoj raspravi, kada ste rekli da sam bila u pravu da Topionica RTB Bor nema dozvolu, pa ste retroaktivno morali da pravite papire, da li je tako, za jednog od perjanice nekada URS, a danas SNS koji, vidim, može sa polomljenom nogom da ide u Arenu, a ne može da reši problem dozvole. Vi ste morali da mu rešite problem dozvole za investiciju vrednu 300 miliona evra. Razumem vas da vi kao ministar ne želite da porušite takvu investiciju zato što je tu država dala garancije, niti će tih 300 miliona evra platiti RTB, nego svi građani ove zemlje. Da li vi postavljate pitanje vašim kolegama u Vladi, gospodinu Bačeviću, na primer, kako je moguće da u poslednja tri meseca RTB Bor koji treba na neki način da vrati te kredite ima šest puta manju proizvodnju bakra, ne iskopina rude, znači čistog bakra iz elektrolize, od predviđenog? To znači da će svi tereti tih investicija pasti na građane? Neće. Ministre, moram da vas pitam, pošto je to krivično delo građenje bez građevinske dozvole, da li ste vi tom gospodinu napisali krivičnu prijavu, ne mislim vi, nego vaš nadležni inspektor? Ko štiti tu perjanicu, kažem, nekada SPS, pa URS, pa sada SNS, tog gospodina u RTB Bor, koji ne radi samo to bez građevinske dozvole? Tako radi i RTB Bor Klub, pa tako radi hotel „Jezero“, pa sada tako radi po celoj opštini Bor. Znači, on gradi kružne tokove bez dozvole, dom za stara lica bez dozvole, zoološki vrt, zeleni bulevar. Pri tome, tera radnike opštinske uprave da retroaktivno izdaju papire. Na kraju će neki od tih jadnih radnika da odgovara za sve bahatosti gospodina Blagoja Spashovskog. Znači, ministre, ovako, ovaj zakon je zaista loš. Ne mislim da se vi ne razumete u planiranje i izgradnju, vi ste te struke. Nekada ste govorili da je dovoljna slika za legalizaciju i fotografija, pa ste videli da tako ne može. Mislim da je amandman o kome sada raspravljamo dobar. Nisu ti građani krivi, ni pre 2009. godine, ni oni posle 2009. godine, što su gradili bez dozvole. Ne, apsolutno ne smatram da pravdam te građane. Možda su bile teške procedure, komplikovane. Ukoliko novim zakonom o planiranju i izgradnji zaista smanjite procedure, ta dozvola, verovaću vam na reč, bude za sedam dana, onda apsolutno stoji to da treba da podržimo ovaj amandman, stavimo tačku na nelegalnu gradnju, a na dalje da svim građanima omogućimo da rade isključivo i samo po zakonu. Reč ima narodni poslanik Dejan Rajčić. Poštovani ministre, poštovane koleginice i kolege poslanici, već preko sat i po vremena razgovaramo o ovom dobrom amandmanu koji je podnela SPS, odnosno gospođa Suzana Spasojević i kolega Dejan Radenković. Mislim da je ovaj amandman zapravo pogodio celu suštinu i intenciju koja se želela postići ovim zakonom o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. Ono što smo među sobom, svih ovih nedelja, razgovarali, pričali šta uraditi sa objektima koji su nastali posle 11. septembra 2009. godine, a danas je već 2013. godina, dakle ušli smo u petu kalendarsku godinu, nažalost, iz raznoraznih razloga izgrađeno je u tom periodu, te pune četiri godine, jako puno bespravnih objekata. Razloge i uzroke trebalo bi tražiti na mestima gde se odlučuje o ispunjenosti uslova za izgradnju tih objekata, a to su najčešće bile lokalne samouprave. Zbog čega one nisu bile ažurne u izdavanju odobrenja za gradnju, odnosno građevinskih dozvola ili zbog čega inspekcijski organi u tim istim lokalnim samoupravama nisu ažurno primenjivali postojeća zakonska rešenja iz Zakona o planiranju i izgradnji i sankcionisali i sprečavali u startu bespravnu gradnju, to je drugo pitanje. Ali, posle četiri pune godine, na kraju, mi imamo činjenicu da je u tom periodu izgrađeno sigurno više desetina hiljada objekata ili dograđeno ili nadgrađeno, nadzidano. Tako da, ovaj amandman u izvesnom smislu rešava brojna pitanje i dileme mnogih građana koji su nam se javljali - šta će biti sa nama koji smo posle 2009. godine gradili a za to vreme nisu uspeli da u prethodnom postupku, kroz redovnu proceduru dođu do građevinske dozvole. Razlog zašto se građevinska dozvola nije mogla dobiti, između ostalog, leži i u činjenici da u mnogim lokalnim samoupravama urbanističko-planska dokumenta nisu ažurna, odnosno u mnogima čak i ne postoje u onom obimu i u onom broju, na onim prostorima na kojima su građani bili zainteresovani da grade svoje, uglavnom su najčešće u pitanju stambeni objekti. Na kraju, pošto su se otvorila brojna pitanja - da li je ovo u skladu sa zakonom, odnosno u krajnjoj liniji i sa Ustavom? Iz svog iskustva mogu da vam kažem da najčešće ili vrlo često pravda i pravo ne idu ruku pod ruku, nažalost. Možda ovaj amandmanski predlog SPS nije baš po pravu, ali je sigurno pravedno da i ti ljudi dobiju šansu, kao i mnogi prethodni koji su dobili tokom prethodnih godina, da ne kažem i decenija, da svoje višedecenijske probleme, višegodišnje probleme uklope u zakonske okvire i da jednom i oni postanu građani prvog reda, odnosno da ne budu ni po kom osnovu diskriminisani. Mislim da prihvatanjem ovog amandmana i nakon njegovog prihvatanja i nakon izglasavanja, odnosno donošenja, usvajanja novog Zakona o planiranju i izgradnji ili uređenju prostora i izgradnji, kako će se već zvati, od tog trenutka nadalje bi trebalo da se jednom za svagda proglasi nulta tolerancija na svaku vrstu i svaki vid divlje gradnje. Moguće je da se svim našim građanima, a u pitanju je, čuli smo kroz nekoliko prethodnih zakona, tokom ove godine 1.300.000 objekata, da se izađe u susret tim građanima i da se na neki način reše njihovi problemi koji su što voljno, što nevoljno stvoreni i oni objektivno postoje. Da li je u skladu sa Ustavom ili ne? Mi ne bismo danas imali ovaj zakon, kao poseban zakon da Ustavni sud nije prethodna rešenja iz prethodnog Zakona o planiranju i izgradnji proglasio protivustavnim. Sve razloge zbog čega ih je Ustavni sud proglasio protivustavnim, ovaj zakon je otklonio. Usvajanjem ovog zakona o legalizaciji mi uvodimo, na kraju stvaramo pretpostavke da se tih 1.300.000 objekata uvede u pravne okvire, da postanu pravno vidljivi i da se od tog trenutka pa nadalje definitivno, mada oni i do sada gradnja bez građevinske dozvole jeste bila krivično delo, ali da se od trenutka usvajanja ovog zakona i budućeg Zakona o planiranju i izgradnji, stvori nulta tolerancija na svaki vid divlje gradnje. Na kraju, u tih 1.300.000 objekata sigurno se nalazi i veliki broj radnika koji su čitav svoj radni vek izdvajali preko nekadašnjih SIZ-ova za izgradnju po jedan ili 2% za solidarnu stambenu gradnju, a koji nikada nisu dobili nikakav stan, niti priliku da dobiju stan, već su na ovaj način, između ostalog, morali da rešavaju stambeno pitanje za sebe i svoju porodicu. Pozvao bih sve poslanike pojedinačno, da prema svojoj savesti, u danu za glasanje, kada budemo odlučivali o ovom amandmanu, dakle, amandmanu na član 5. koji su podneli Dejan Radenković i Suzana Spasojević, da glasamo i prihvatimo i usvojimo taj amandman i nakon toga stvorimo preduslove da se ispravi, odnosno otkloni jedan veliki problem za sve objekte koji su izgrađeni u ove četiri godine, jer u suprotnom, opet bi ostao jedan vakuum gde bi se veliki deo objekata i dalje smatrao nelegalnim i divljim i na kraju ne bi bilo rešeno u potpunosti pitanje legalizacije svih objekata, što bi, između ostalog, trebalo da bude intencija celog Zakona o legalizaciji. Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Jeremić, Slobodan Veličković i Ljubica Milošević. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman. Zahvaljujem predsedavajući. Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, žao mi je što nismo o ovom zakonu u načelu razgovarali deset sati, jer se pokazalo ovde da u raspravi u pojedinostima umesto da brže prođemo, da se više zadržimo u načelu, a manje u pojedinostima, mi smo se ovde, čini mi se, dosta rasplinuli. Međutim, to neće umanjiti kvalitet ovog zakona koji je pred nama. Smatram da bi bilo dobro da Skupština prvo kada raspravljamo o nekim tačkama zakona, da tada kada imamo tačke i stavove, da stavove i tačke prvo iznesu predlagači amandmana, pa tek posle da se otvara rasprava. Mislim da bi dalo novi kvalitet, jer u ovom slučaju se radi o istoj tački, o istom stavu. Kada je u pitanju ovaj član 5. stav 1, postoje dve uslovnosti za pravo legalizacije, a to su datum završetka izgradnje i datum podnošenja zahteva za legalizaciju, odnosno za upis. Mi smo predložili da se ovaj drugim datum izbriše. Smatramo da je to manje diskriminišuće prema ostalim graditeljima koji su gradili do 11. septembra 2009. godine, a da se vreme podnošenja zahteva za legalizaciju produži za godinu dana od momenta donošenja zakona. Smatramo da je ovo ispravnije i da bi ovo bilo korektnije prema svima onima koji su gradili do tog vremena. Međutim, Ustavni sud je rekao svoje i kazao da su obe uslovnosti nužnost. I ovo sve sad što mi pričamo i što ovde raspravljamo ne možemo da menjamo, odnosno ako drugačije donesemo odluku i izglasamo, Ustavni sud će ovo poništiti jer je neustavno. Ja to tako i razumem. Međutim, s obzirom da je oko 700.000 objekata prijavljeno za legalizaciju, to je sasvim dovoljan broj, ostaje oko 600 i nešto objekata koje treba rešiti na druge načine. Mislim da poslanici ovo sve znaju. Govorim zato što je vrlo bitno. Postoji mogućnost da legalizuju objekte i oni ljudi koji nisu podneli zahtev za legalizaciju. Po nalogu građevinske inspekcije, a u posebnom upravnom postupku, koji će i novi zakon predvideti sada i dobro ga razraditi, Zakon o planiranju i izgradnji, koji je već u pripremi, tako da će i ovi ljudi za sve ove stvari za koje se pitamo sada… Ovo se odnosi, ako se sećate, prvi put kada sam govorio o Zakonu o pravu upisa za nelegalno izgrađene objekte sam i rekao da se ovaj ceo proces decenijskog javašluka u građevinarstvu i gradnji mora rešavati postupno i stepenasto. To je i danas ministar potvrdio kroz svoje izlaganje. Ovako ćemo jedino moći da dođemo do rešenja, ali ne tako brzo. I ne može odjedanput se prelomiti nešto što se tako dugo stvaralo i dugo nije završavalo. Nije ovo ministarstvo, ni ova Vlada krivi za to. Ako bi tražili krivca trebali bi da tražimo krivce u mnogim vladama i ministarstvima pre ove vlade. Nama je posebno drago što su naši amandmani na čl. 15. i 16. usvojeni. Amandman na član 13. koji je identičan sa još nekima a nije usvojen, a on je osnovni amandman koji je trebao biti usvojen u ovom zakonu. Smatramo da će ovaj zakon sa ovim poboljšanjima biti sasvim dobar i da će zadovoljiti svoju potrebu. Hvala. Izvolite. Poštovani predsedavajući, kolege i koleginice narodni poslanici, kao što sam govorila i po prethodnom amandmanu, prosto smatram da ovaj amandman apsolutno nije u duhu ovog zakona. Dakle, sad treba za godinu dana da se izgradi još 100 ili 200.000 objekata. Mislim da apsolutno nije opravdano i, prosto, različiti su razlozi i motivi za podnošenje amandmana. Ono što, ministre, nudimo kao rešenje jeste da, na primer, date nalog Republičkom geodetskom zavodu da uradi satelitske snimke i na dan stupanja na snagu zakona da se ti satelitski snimci podele lokalnim samoupravama i da onda, na osnovu tih satelitskih snimaka, se izvrši ta legalizacija. Dakle, obzirom da ćemo najverovatnije usvojiti ovaj prethodni amandman na član 5. kolega iz SPS, onda ćemo u tom slučaju moći te objekte da uvrstimo u legalizaciju. Na osnovu tog satelitskog snimka bilo šta što se doradi nakon toga treba da bude podložno sankcijama, dakle drakonskim kaznama koje treba da unesete u Zakon o planiranju izgradnje, koji treba da bude ovde pred nama, a sad je u javnoj raspravi. Dakle, to je rešenje koje mi vama nudimo, pošto tražite rešenja. Dakle, ne kritikujemo vas, samo želimo da vam pomognemo. Ko će da gradi infrastrukturu, ponavljam, u lokalnim samoupravama? Ako vi možete, imate mogućnosti kao ministar, dakle, ne lično, nego kao ministar, da opredelite sredstva da gradite infrastrukturu po opštinama i gradovima. to je odlično. Onda opštine i gradovi ne moraju da prihoduju od komunalnog opremanja, od naknade za uređenja građevinskog zemljišta. Ali, da li znate koliko ima poslovnih objekatakoji obrću velika sredstva gradeći određene objekte na određenim lokacijama i na taj način zbog čega bi mi njima sad davali tako besplatno da se priključe na komunalnu infrastrukturukoju je npr. lokalna samouprava izgradila? Znači, hajde džabe sad da radimo, hajde da poklanjamo zemlju, hajde da poklanjamo objekte, hajde da poklanjamo državnu zemlju kao što smo počeli da radimo. Mislim da treba da pustimo lokalne samouprave da sami donose odluku o cenama komunalnog opremanja, jer to je njihov prihod. Dakle, te lokalne samouprave će na osnovu tržišta, potražnje, na osnovu toga da li su to objekti koji se grade za stambenu gradnju, da li je to prvi stan, na osnovu toga da li je to poslovni objekat, da li je proizvodni itd, u zavisnosti šta te opštine forsiraju u svojim sredinama, na taj način određivati i cene i pustimo tržište da to kaže. Ako te lokalne samouprave uvide da tu ne može da se plati komunalno opremanje, da ne mogu da plate te prihode, pa one će svakako odlukama smanjiti komunalna opremanja. Naprotiv, ako vide da to puno sredstava košta da se uloži u tu komunalnu infrastrukturu, onda će oni podizati cenu. Dakle, tržište to treba da kaže, a ne treba Ministarstvo da kaže, pogotovo kad nije takav Zakon o finansiranju lokalne samouprave, da komunalno opremanje neće biti prihodi. Mi treba džabe da radimo komunalnu infrastrukturu, a građani će da se priključuju kako hoće i neće nikom ništa da plaćaju? Ponavljam, dižemo PDV, dižemo druge namete, a ovamo ćemo da ostavimo one koji grade nelegalno da ne plaćaju ništa. Mislim da to stvarno nema smisla.

U krajnjem je nekorektno da pojedini poslanici iz pojedine ili iz jedine poslaničke grupe pokušavaju da prevedu ovde nešto na lično. Nema ovde ničega lično. Nemam ja nikakav interes za ovo. Samo moram da kažem ovde da sam prošli put diskutovao i kazao da opština Čajetina nijednog građevinskog inspektora nije imalau toku letnje sezone, a sada su postavili građevinskog inspektora na određeno vreme na privremene i povremene poslove. Ako je to ta ozbiljnost, ako je to ono što će doneti boljitak, svaka čast. Ja nema ništa dalje da kažem. Mi svi tamo gde radimo, radimo onako kako najbolje znamo i umemo. Mislim da nema razloga da se ovde uplićemo da li u jednoj lokalnoj samoupravi se radi ovako ili onako.

Na član 5. Amandman je podneo narodni poslanik Srđan Šajn. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman. Izvolite. Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre, hteo bih da rasvetlim jedan specifičan slučaj i da pokušamo zajedno da pronađemo rešenje u tom pravcu. Mi očigledno razlikujemo dve stvari. Jedna stvar jeste vreme podnošenja zahteva. Druga stvar jeste datum izgradnje. Ako je problem Ustavnog suda datum izgradnje, onda nije istovremeno i problem Ustavnog suda datum podnošenja zahteva. Amandman koji sam predložio predlaže da sve one koji su izgradili objekte do 11. septembra 2009. godine stavimo u isti položaj time što ćemo da im damo naknadni rok, nakon usvajanja ovog zakona, od 90 dana da oni podnesu zahteve. Dakle, tu nema krivičnog dela. Ukoliko ovi koji su do 2009. godine izgradili i podneli zahteve mogu, ne vidim razloga zašto ne mogu i ovi koji su do 2009. godine isto izgradili objekte, a nisu podneli zahteve iz jednog vrlo prostog razloga jer imate ljude koji su bili veliki građevinski magnati koji su gradili puno i oni su sigurno podneli zahteve, međutim, imate i male siromašne porodice koje su na jadovite jade izgradili neku kućicu od 50, 60 ili 100 kvadrata i nisu bili u situaciji zbog finansijskih ograničenja da podnesu taj zahtev da im se legalizuje stambeni objekat. Sada mi njima, ukoliko bi usvojili ovaj amandman koji je predložen, dajemo mogućnost samo da mogu u periodu od 90 dana da podnesu taj zahtev, da ispune samo jedan formalni uslov. Taj formalni uslov im daje mogućnost da oni zaista budu u suštinski istom položaju kao i oni građani koji su taj formalni uslov ispunili. Da to zaista nema nikakve veze sa obrazloženjem koje sam dobio, moram da citiram i deo Ustava koji govori da se ne smatra diskriminacijom posebne mere koje Republika Srbija može uvesti radi postizanja pune ravnopravnosti lica ili grupe lica koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima. Dakle, ova lica su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima. Znači, ne radi se o tome da sada mi kažemo – hajde onaj ko je posle 2009. godine izgradio objekat, posle datuma o kome vi govorite. Na terenu se pokazalo da ćemo upravo socijalno najugroženije kategorije da dovedemo u situaciju da trebamo da damo mogućnost lokalnim organima vlasti da poruše 10 ili 20 hiljada takvih objekata, a ne treba da idemo u istoriju unazad, kada se to u Gradu Beogradu dešavalo, naročito u naseljima koje smo nazivali neformalnim naseljima. S druge strane, onda dolazimo u situaciju za isti taj broj ljudi da trebamo da obezbedimo stambene objekte. Dakle, ostavljamo te ljude na milost i nemilost lokalnih organa vlasti da oni odluče šta će sa njima, da li ćete da im srušite objekte ili ne. Razgovarao sam isa Mrežom za ligu za dekade u okviru ovoga i kakve će to ozbiljne probleme da napravi na terenu. Na terenu se daje mogućnost lokalnim samoupravama da nam stvore još mnogo veći problem koji upravo sutra čeka vaše ministarstvo po pitanju rešavanja stambenog pitanja kada su u pitanju upravo socijalno ugrožene kategorije. Mi imamo, recimo, naselja kao što je naselje u Kragujevcu, ili naselje u Beogradu, u Zemunu, gde su ljudi pre 2009. godine izgradili svoje stambene objekte, međutim samo nisu ispunili jedan formalni zahtev iz ovog zakona, nisu ga predali. Nisu ga predali iz razloga zato što je u to vreme u prošloj Vladi, ministarstvo dobilo sredstva da pomogne tim ljudima i to su dobili sredstva u 12 opština, a da gotovo ni jedan zahtev nije predat. Međunarodne organizacije su htele da pomognu upravo takvim aktivnostima i dale su sredstva nekim nevladinim organizacijama i drugima i sada imate utrošena sredstva, a ti ljudi nisu to predali. Sada je pitanje čiji je to problem? Da li je to problem naš, svih zajedno ovde u Skupštini? Ne želim govorim o objektima posle 2009. godine. Govorim o objektima koji su izgrađeni upravo u ovim okvirima do 11. septembra 2009. godine. Ako uzimamo da je ustavno da se legalizuju objekti koji su izgrađeni do 11. septembra 2009. godine, onda ne vidim da ikakve veze ima sa pitanjem ustavnosti da se samo zahtev podnese u narednih 90 dana od dana donošenja ovog zakona. Posebno uzimajući u obzir deo Ustava koji govori o ljudskim i manjinskim pravima i slobodama, koji izričito daje mogućnost Vladi da definiše afirmativne mere. Još jednom se vraćam, ukoliko je suštinski problem datum izgradnje nekretnine, onda ovaj zakon u celini je protivustavan. Onda ne možemo da govorimo o legalizaciji bilo kog objekta koji je do tog vremena izgrađen. Ukoliko pođemo sa time da je datum 11. kao što je ovde pisano 11. septembar 2009. godine, nešto što je ustavno, što prihvatam i sa čime se slažem sa vama, onda ne vidim zašto je neustavno da ljudi koji su u tom ustavnom periodu, tzv. bar se tako tretira o zakonu, zašto im ne dajemo mogućnost da u roku od 90 dana samo taj formalni zahtev urade i podnesu taj zahtev da može da se legalizuje taj objekat. U tom smislu bih predložio, slušajući sve ove diskusije koje su bile i od kolega iz PUPS i kolega iz SPS, da pokušamo da sagledamo taj problem sa različitih strana. Nije meni problem, onaj ko je izgradio 1.000 ili 2.000 kvadrata stambenog prostora, pa za tih 1.000 ili 2.000 kvadrata stambenog prostora je imamo sigurno para da plati i dokumentaciju za legalizaciju i sve to da reši. Međutim, mnogo mi je ozbiljan problem onih ljudi koji su sa Kosova izbegli, pa su nekako uspeli, ili socijalno najugroženije kategorije, nekako uspeli da sagrade neke male kuće, a upravo je to ta kategorija stanovnika koja nije mogla da pripremi dokumentaciju ili, jednostavno, nisu imali tih 100 evra da dođu u situaciju da predaju te zahteve. Molim vas da još jednom razmotrite tu mogućnost, da se upravo tim ljudima, tim socijalno najugroženijim kategorijama da mogućnost koju im pruža Ustav. Oni su ta kategorija stanovništva koja se nalazi u suštinski nejednakom položaju u odnosu na ostale građane, što jasno piše u Ustavu, u članu 21. koji sam pročitao. Dakle, mi imamo ustavni osnov za to. Pretpostavljam da ste u pravu i podržavam deo gde imate ustavni osnov da je 11. septembar 2009. godine nešto što daje mogućnost, ali onda dajte da im damo i ovaj jedan formalni uslov, da zaista u periodu od 90 dana oni mogu da predaju zahtev i da na taj način pokažemo da smo mi kao Skupština Srbije odgovorni upravo prema socijalno najugroženijim kategorijama i onda da se svi angažujemo i da vidimo kako oni mogu da podnesu taj zahtev. Hvala. Da li još neko želi reč? (Ne) Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici prof. dr Janko Veselinović, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Božidar Đelić, Aleksandar Senić, Srđan Milivojević, Radoslav Milovanović, Jovana Mehandžić, Jovana Joksimović i Branka Karavidić. Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, gospodine ministre, pokušaću još jednom da kažem šta je bila naša želja kroz podnošenje ovog amandmana. Pored kuća, zgrada, pomoćnih objekata, u proteklom periodu je građena i infrastruktura kojom su ti objekti priključeni na vodovod, kanalizaciju, gas, posle i na internet itd. Pored tih objekata kojima smo omogućili legalizaciju, građevinskih objekata – kuća, zgrada, fabrika, ostali su nelegalni objekti koje su nekada finansirali sami građani, a kojima su ti objekti priključeni na infrastrukturu. Sada imate situaciju da imate kuću koja će ovim zakonom biti legalizovana, imate dalekovod koji je napravljen još kada i koji je legalan i imate vod do te kuće koji će i dalje ostati nelegalan. Šta se dešava? Tim infrastrukturnim objektima trenutno gazduju javna komunalna preduzeća. Dakle, „Vodovod i kanalizacija“ naplaćuju uslugu isporuke vode i kanalizaciju, „Elektroprivreda“ naplaćuje struje, distributer gasa naplaćuje gas, distributer internet signala, odnosno kablovske televizije naplaćuje kablovsku televiziju, a ti objekti koji nisu magistralni su nelegalni. Kompletna infrastruktura u nekim ulicama je sada nelegalna, ali javna preduzeća gazduju tim objektima i naplaćuju korist. Ovaj amandman je imao nameru da se za te objekte podnese zahtev za legalizaciju, da to učine javna preduzeća ili privredna društva koja gazduju tim objektima i da se prihvati minimalni tehnički uslovi kako bi ti objekti mogli biti legalizovani. Dakle, da ispunjavaju sve uslove koje traže razne mere zaštite. Nije mi jasno zbog čega to niste prihvatili? Ostavićete jedan deo infrastrukture nelegalnim. Ne govorim o onoj infrastrukturi koja je kada je donet prethodni Zakon o legalizaciji nije mogao da se realizuje zato što je to bilo krivično delo, ali ranije su građani svojim sredstvima često i u saradnji sa tim javnim preduzećima gradili te objekte infrastrukture i oni su sada nelegalni. Postavlja se nekoliko pravnih pitanja. Čije je vlasništvo nad tim objektima. Sa druge strane, šta će se desiti ako jednog dana se desi havarija i će objekti dotrajati, ukoliko javno preduzeće bude trebalo da izvrši javnu nabavku održavanja tih infrastrukturnih objekata, kako će oni to moći da urade ukoliko taj objekat pre svega, nije legalan a sa druge strane nije uknjižen kao njihovo vlasništvo? Ovim amandmanom se otvara mogućnost i da se prenese vlasništvo nad tim infrastrukturnim objektima na ta javna preduzeća. Smatram ministre, da ste trebali da prihvatite ovaj amandman. Ukoliko niste prihvatili predlažem da u Zakonu o planiranju i izgradnji to pitanje uredite. Sada se vraćam na prethodnu tezu, protiv činjenice sam da zakon o planiranju i izgradnji uređuje pitanje legalizacije. Od vas sam čuo jednu tezu, ako je istinita, vi i kroz ovaj novi Zakon o planiranju i izgradnji ne samo da otvarate mogućnost legalizacije objekata koji su sagrađeni posle perioda 2009. godine, nego vi otvarate mogućnost da budu legalizovani objekti koji će biti građeni u nekom narednom periodu. Vi ste rekli – šta ako se u nekom narednom periodu desi da neko slučajno zaboravi, pa se sagradi neki objekat nelegalno, zašto mu ne omogućiti da taj objekat legalizuje? Molim vas ministre dajte odgovor na to pitanje. Dakle, vi otvarate mogućnost, novu pravnu nejednakost da jedni građani po ubrzanom postupku, koji obećavate od kad vas poznajem gospodine Iliću, i pre kada ste bili ministar i dok ste bili poslanik i sada kada ste ministar, da će se na jednom šalteru izdavati građevinske dozvole, da građani neće čekati. Ne čeka se nikad više nego od kad ste vi postali ministar. Čeka se po svim šalterima i u zdravstvu, i u svim drugim oblastima, nikad duži redovi nisu bili. Dakle, da li je tačno da i kroz novi Zakon o planiranju i izgradnji uvodite mogućnost nelegalne gradnje i da date odgovor na pitanje - zbog čega ne presečete taj krug nelegalne gradnje i nelegalizujete ovu infrastrukturu koja je sagrađena, ako već stvarate mogućnost da se legalizuju ti objekti koji su bili nelegalni? S druge strane, moram priznati ova oblast ni ranije nije bila regulisana Zakonom o legalizaciji. Dakle, ovo je novi momenat baš zato da bi se iz tog kruga legalizacije i nelegalne gradnje izvukli. Hvala. Reč ima ministar Velimir Ilić.

Prepoznajem neke narodne poslanike koji pričaju kako to treba, šta treba, a sećam se dobro kada su bili gradonačelnici i pravili prekršaj za prekršajem, kada su bili u nekim drugim partijama koje su bile bog i batina u Srbiji, sve prekršaje su pravili. Sada su otišli u neke druge opozicone vode, pa su se promenili 100% Sad sve dodvoravanje građanima, itd. To nije korektno. Vi meni postavljate pitanja - šta ste predvideli? Pitam va,s gospodine Veselinoviću, vi ste profesor, šta vi ako imate opet nekog sumanutog gradonačelnika kojem pišete prijave, zapisnike, sve živo, da stane, da ne može više da krši zakon, a on samo gura, bez papira, bez dozvole? Šta ja sada trebam da srušim nešto što vredi 460 miliona evra. Šta da radim sa njim? Ne postoji sila da ga zaustavim. On i danas radi, svaki dan radi. Da li verujete, kod tog čoveka da je u kubik betona ugrađeno 500 evra, a znate li vi koliko je realno ugrađen kubik betona u Srbiji, do 100 evra, od 50 do 100 evra. Sada vam tvrdim kada uzmete jedinične cene videćete da je petostruko više. Vi mu ne možete ništa. On radi. Nadležni ne reaguju i sve to tako stoji i to se vrti u krug. Ne mogu da kaznim građane koji su uzeli kredit 460 miliona evra i da kažem – ruši. Šta da radim? Narod nije kriv što svako danas može da dođe na vlast.

Ubih se ovde od priče da je građevinska dozvola u startu besplatna, da pravite ugovor za upotrebne dozvole i da se izmire stvarna ulaganja grada itd. Besplatno nećemo.

Da li verujete da ljudi u prvoj zoni imaju objekte koji će da pojedu sami sebe za deset godina ako se ne plaća porez na imovinu? To treba da se uloži u infrastrukturu i to su velike stavke. Da li shvatate jedno, kada čujete prepucavanja za mnoge objekte – kako se gradilo, gde se radilo i to je sve nezgodno. Pričamo o građevini. Svi vi kada diskutujete kažete – pad građevinarstva u Srbiji. Drastičan pad građevinarstva u Srbiji. Da li znate da je za građevinske radove u Srbiji u Ministarstvu građevinarstva izdvojeno u budžet 170 miliona dinara? To je pola „Žičare“ na Staroj Planini. Kažite kako pokrenuti građevinarstvo i građevinsku industriju sa pola „Žičare“ od kojih je napravljeno ne znam koliko i koje ne služe ničemu sada, nego su u koprivama? To je bilo u nekoj prethodnoj Vladi. Kada se zavrte kranovi krenula je zemlja. Pomoć građevinskoj industriji i pomoć građevini. Ovde su neki diskutovali o komunalnom opremanju grada. Ako vi na poziciji, vi ste izglasali taj zakon a ne ja, kada ste glasali budžet izdvojite 190 miliona dinara za komunalno opremanje cele Srbije, i onda pitate mene šta da radite? Niko od vas nije ustao da kaže da to nije normalno. Koliko je miliona evra koštala ulica Bulevar kralja Aleksandra? Kao cela Srbija puta sto. O čemu se radi? Mnoge stvari nisu dobre i zato smo mi tu da menjamo. Ne želim sad da kritikujem, da pričam priče. Da li vi znate sada da most Beška npr. nema papire? Znate li da nekad izvođač i onog mosta pre 20 godina nije uradio zaštite u vodi koje su bile predviđene projektom i da imamo sad sanaciju mosta zbog toga, koja košta kao izgradnja novog mosta. Sad se mi pitamo – da li je neko odgovarao zbog toga? Nije niko. Da li mislite da je ta zaštita stavljena na ovaj novi most koji je pušten u saobraćaj za vreme mandata one vlade? Nije. Šta mislite, da li će sad da potkopa stubove bujica ili led kad krene da udara u stubove i da će i njemu brzo doći sanacija, ako se to ne uradi? Zašto se ne pitate – što je četiri puta odbijeno na prethodnim vladama rešenje Umke koja kliza u Savu? Znate da se tu Sava suzila sa 450 metara na 120? Znate li da četiri metra godišnje kliza ceo prostor u reku? Znate li da može da klizne to ako budu velike kiše i da pregradi Savu i do Siska da napravi jezero i da svi kažu – nema para za to. A sutra, ako se desi, ne dao Bog, to što može da se desi, šta ćemo onda? Ona kopa i ceo prostor tone i oni ljudi što štrajkuju tamo i traže da se to reši su u pravu. Molim vas da ovaj zakon razmotrimo i sve što je dobro, što možemo da prihvatimo, mi ćemo prihvatiti. Nemojte nas sad kritikovati – što smo prihvatili puno amandmana. Prihvatili smo svima vama, ko god je dao dobar amandman, da može nešto da popravi. Nema nijedne stranke kojoj nismo prihvatili neki.

Prema tome, molim vas da mi nastavimo ovo i da radimo, jer ovo je dobro za sve, da se završi i da se stavi tačka na to divlje građenje. Tačno, za dozvole koje mi izdajemo, a mi izdajemo za fabrike i za sve ostalo. Kako je mogla prethodna vlada da podigne kredit 300 miliona evra bez ijednog papira, bez građevinske dozvole, bez vlasništva za imovinu? Taj ko je dobio kredit nije vlasnik imovine gde je dobio kredit. Kako je moglo to da se završi tako i da se zaduži država i da se potroši svih 300 miliona i onda dođu kod mene – daj nam papire da se ne sruši fabrika. Tačno je da postoje sve krivične prijave koje su aktivirane. Ja nisam sudija. Postoje zapisnici i postoji sve. Tačno je da mnogi i danas dolaze u opštinama, gledate li vi to na televiziji, i kažu – ovde pravi fabriku, a tu ne sme da se pravi fabrika. Tačno je ovo da je na vodozahvatu napravljena prerada olova i taj je čovek sad napredovao, on je glavni u Vojvodini, on sad o mleku raspravlja, a vodovod je sredio. Ja se izvinjavam. Sutra ćemo, daće Bog, nastaviti. Gospodo narodni poslanici, završavamo danas sa radom. Nastavljamo sutra u